Evo novi je Poslovnik pa se još privikavamo na ovaj način rada. U ime Kluba HDS-a, HSLS-a i HDSSB-a zatražio sam stanku kako bih naglasio problem o kojem sam već u nekoliko navrata govorio ovdje i koji je prisutan u Hrvatskoj, a to je problem premalih plaća i premalih onih osnovnih plaća koje imaju hrvatski građani koji imaju sreću da su zaposleni. Mi govorimo o demografiji, govorimo o socijalnoj stabilnosti, o socijalnim miru, govorimo o iseljavanju, govorimo o razno raznim problemima koji nas svakodnevno udaraju po licu, ne samo više po leđima, a u principu ne govorimo o tome da sve te probleme možemo početi rješavati, prvenstveno pronalaženjem rješenja za povećanje plaća. Neću danas toliko govoriti o onim najmanjim plaćama, osnovnim plaćama, ne znam koliko se sjećate da je Hrvatska demokršćanska stranka pokrenula aktivnosti u traženju rješenja kako povećati osnovnu plaću na 4000kn. I dan danas tvrdim da je to nešto što se mora napravit i bez čega se nećemo moći izvući iz problema u kojima se nalazimo, ali danas želim više govoriti o problemu malih plaća i o jednoj degradaciji mladih visokoobrazovanih ljudi. Ovih dana sam obavio nekoliko razgovora sa mladim ljudima koji su završili fakultete. Rade i u državnim službama, u javnim službama i u privatnim firmama. Zamislimo si mladog čovjeka koji završi fakultet, 5 godina studira, bude odličan student, riješi to, donosi odluku da ostane živjeti u Hrvatskoj, nema nikakvu namjeru i primisao odlazit iz Hrvatske i sada kreće na tržište rada i dobiva posao, ima sreće, dobiva posao u državnoj službi kad tamo u državnoj službi za posao sa visokom spremom dobiva plaću oko 4500 kn. Onda idemo prema privatnom sektoru, pa isto tako mladi čovjek završi fakultet, bude odličan student, krene sav radostan u taj radni dio svog života, dobiva posao, ima sreće dobiva posao, kad tamo plaća 3900 kn. Sad postavljam pitanje, jesmo li mi stvarno svjesni što se to događa, jesmo li svjesni koji je to sudar sa zidom tom mladom čovjeku, jesmo li svjesni da zbog tog razloga se osjećaju manje vrijednima da postaju jednostavno malodušni i da u konačnici dolaze u situaciju da pakiraju kofere i odlaze iz Hrvatske? Jesmo li svjesni da mladi ljudi ne formiraju obitelji, da se mlade žene ne udaju, da se mladi dečki ne žene iz tog razloga jer ne mogu sami ni sebe prehraniti, a kamoli svoju obitelj, jesmo li svjesni da sve to skupa utječe na socijalni mir u državi i da država bez pravog socijalnog mira ne može napredovat? A neće doći ni investitori. Ova Vlada ima idealnu priliku da upravo na tom planu napravi određene poteze. Trendovi u gospodarstvu su pozitivni, državni proračun se stabilizira i jednostavno ako Vlada ne pokrene programe u kojima će se povećati plaće ljudima u Hrvatskoj, onda ćemo teško bilo što napravit, neće biti ni demografske obnove, neće bit ni socijalnog mira i neće biti prestanka iseljavanja. Ponavljam, ovo nije kritika, ovo je poziv. Mislim da Vlada ima idealnu priliku da upravo na tom planu napravi prave poteze, prave pomake i da preokrene trend koji nas prati unazad već dosta godina, a zadnjih 5, 6 godina intenzivno.

Krećemo na prvu točku, a to je: - Konačni prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom, drugo čitanje, P.Z.E. broj 170. Predlagatelj je Vlada RH temeljem članka 85. Ustava RH i čanka 172. u svezi s člankom 190. Poslovnika Hrvatskog sabora. Prigodom rasprave o ovoj točci dnevnog reda primjenjuju se odredbe Poslovnika koje se odnose na drugo čitanje zakona, amandmani se mogu podnositi do kraja rasprave sukladno članku 197. Poslovnika. Raspravu su proveli Odbor za zakonodavstvo, Odbor za rad, mirovinski sustav i socijalno partnerstvo te Odbor za zdravstvo i socijalnu politiku. Poštovana Majda Burić državna tajnica u Ministarstvu rada i mirovinskog sustava. Izvolite. Zahvaljujem poštovani potpredsjedniče Hrvatskog sabora. Poštovani zastupnice i zastupnici u Hrvatskom saboru. Dakle pred nama je Konačni prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom. Cilj ovog zakona jest jačanje pozicije osoba s invaliditetom na tržištu rada te njihova bolja i veća aktivacija samim time i samo ostvarivanje, jačanje centara za profesionalnu rehabilitaciju kao i unapređivanje sustava profesionalne rehabilitacije. Naime, važeći Zakon o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom stupio je snagu s 1. siječnja 2014. godine s tim da je njegova puna primjena započela tek 1. siječnja 2015. godine kada je uvedena obveza kvotnoga zapošljavanja osoba s invaliditetom. Primjena zakona ukazala je potrebu za određenim izmjenama i dopunama i to s ciljem dodatnog unapređivanja područja profesionalne rehabilitacije i zapošljavanja osoba s invaliditetom. Izmjene i dopune koje smo predložili tijekom prvog čitanja ovog zakona, a koje je važno istaknuti i ovom prilikom su sljedeće, dakle prije svega to je ubrzavanje i olakšavanje uključivanja nezaposlenih osoba s invaliditetom u postupak profesionalne rehabilitacije i to na način da se oni izravno upućuju na centre za profesionalnu rehabilitaciju na rehabilitacijsku procjenu, a bez potrebe prethodnog vještačenja kako je to predviđeno važećim zakonom. Naime, prema važećem zakonu, osoba s invaliditetom prvo mora proći postupak vještačenja, a tek potom odlukom vještaka upućuje se na rehabilitacijsku procjenu u Centar za profesionalnu rehabilitaciju što znatno usporava njezino uključivanje na tržište rada. Predloženim izmjenama omogućuje se izravno upućivanje osoba s invaliditetom u Centre za profesionalnu rehabilitaciju. Na temelju rezultata rehabilitacijske procjene, odnosno nalaza i mišljenja Centara za profesionalnu rehabilitaciju, savjetnici HZZ-a, Hrvatskog zavoda za zapošljavanje dobit će sve potrebne informacije u svrhu pripreme tih osoba za zapošljavanje. Osim toga, proširit će se i krug naručitelja usluge profesionalne rehabilitacije, odnosno izričito će se propisati da je i Zavod za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom, odnosno ZOSI jedan od naručitelja te usluge. Prema važećem zakonu, kao što znamo, naručitelj usluge profesionalne rehabilitacije može biti Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje, Hrvatski zavod za zapošljavanje, Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje, jedinice lokalne, regionalne samouprave, centri za socijalnu skrb, osiguravajuće društvo, poslodavac te privatni naručitelj. A s obzirom da osim navedenih naručitelja, uslugu profesionalne rehabilitacije može naručiti i Zavod za vještačenje predlaže se upravo takva dopuna ovoga zakona. Osim toga, precizirat će se i pojam razumne prilagodbe, odnosno izričito će se propisati da razumna prilagodba obuhvaća prilagodbu radnoga mjesta, ali isto tako i uvjeta i organizacije rada. Naime, osiguravanje učinkovitih i praktičnih mjera prilagođenih osobama s invaliditetom, ne podrazumijeva samo arhitektonske ili tehničke prilagodbe, već i prilagodbe koje se odnose na uvjete i organizaciju rada, kao što su rad od kuće, prilagodba radnog vremena, preraspodjela zadataka, osiguravanje dodatnih treninga i slično. Osim toga, nužno je propisati i obvezu osiguranja razumne prilagodbe i prilikom provođenja natječajnog postupka, odnosno testiranja ili intervjua, jer osoba s invaliditetom već u toj fazi nailaze na prepreke za pristup tržištu rada. Precizirat će se i pojedine odredbe o kvotnom zapošljavanju osoba s invaliditetom kako bi se otklonile nedoumice u njihovu tumačenju i primjeni, kvotni sustav zapošljavanja, kao što sam navela, u primjeni je od 1. siječnja 2015. godine i obvezuje sve poslodavce iz javnog i iz realnog sektora koji zapošljavaju najmanje 20 radnika da na primjerenom radnom mjestu i to u primjerenim radnim uvjetima zaposle određeni broj osoba s invaliditetom. Od obaveze kvotnog zapošljavanja osoba s invaliditetom, izuzeti su novoosnovani poslodavci i to u vremenu uvođenja u rad, a najduže 24 mjeseca od dana početka rada. Tijekom primjene ovoga zakona uočeno je da pojam novoosnovanog poslodavca, a samim time i razdoblje od oslobađanja od obveze kvotnog zapošljavanja da se on različito tumači, stoga se ovim Izmjenama i dopunama zakona predlaže precizirati to razdoblje tijekom kojega novoosnovani poslodavac nema obvezu kvotnog zapošljavanja osoba s invaliditetom i to na način da se izričito propiše da je to razdoblje od 24 mjeseca od dana upisa u odgovarajući registar, odnosno od dana ustrojavanja prema posebnom propisu, ukoliko je riječ o tijelima državne uprave. Također se predlaže izričito propisati da se drugi načini ispunjavanja obveze kvotnog zapošljavanja osoba s invaliditetom, kao što su npr. primanje osoba s invaliditetom na praksu ili rehabilitaciju ili stručno osposobljavanje za rad, stipendiranje njihovog redovnog obrazovanja ili sklapanje ugovora o poslovnoj suradnji sa zaštitnim i integrativnim radionicama i drugo da se sve to smatra zamjenskom kvotom. Osim toga, ukinut će se obveza podnošenja izvješća u iznosu obračuna te novčane nakade i to putem JOPPD obrasca, a sve s ciljem administrativnog rasterećenja poslodavaca. Naime, za one poslodavce koji ne ispune kvotu, niti zapošljavanjem, niti na zamjenski način, propisana je obveza plaćanja novčane naknade i to u visini od 30% minimalne plaće mjesečno za svaku osobu s invaliditetom koju su bili dužni zaposliti. U 2018. godini tih 30% od minimalne plaće iznosi 1031 kunu i 94 lipe. Ispunjenje navedene obveze prati Zavod za vještačenje i to na osnovu podataka iz JOPPD obrasca putem kojih su poslodavci dužni podnijeti izvješće o iznosu obračuna te novčane naknade, a s ciljem kao što sam već rekla, administrativnog rasterećenja poslodavaca, a imajući u vidu činjenicu da je Zavodu za vještačenje omogućeno praćenje ispunjavanja obveza novčane naknade putem OIB-a poslodavca, predlaže se ukidanje obveze podnošenja izvješća putem JOPPD obrasca. Međutim važno je i naglasiti da se ukidanjem obveze podnošenja tog JOPPD obrasca koji služi isključivo kao sustav izvješćivanja u iznosu obračuna te naknade ni na koji način ne utječe na sustav kontrole koji provodi zavod. Proširit će se i namjena sredstava prikupljenih s osnove novčane naknade i to zbog neispunjenja kvotne obaveze kako bi se osigurala još bolja i učinkovitija integracija osoba s invaliditetom na tržište rada. Sredstva prikupljena sa ove osnove novčane naknade trenutačno se koriste za poticaje, projekte i programe zapošljavanja osoba s invaliditetom koji jesu nužni, ali nisu dovoljni za njihovu učinkovitu integraciju. Učinkovita integracija osoba s invaliditetom upravo je integracija putem različitih usluga profesionalne rehabilitacije što nam potvrđuju i iskustva drugih zemalja. Proširenjem namjene sredstava prikupljenih s osnova novčane naknade i na sustav profesionalne rehabilitacije omogućiti će se jačanje kapaciteta centara za profesionalnu rehabilitaciju kao i uvođenje novih metoda i tehnika što će cjelokupan postupak učiniti kvalitetnijim i pristupačnijim većem broju korisnika. Osim toga predlaže se da se sredstva prikupljena s osnove novčane naknade mogu koristiti i za poticaje, projekte i programe zapošljavanja osoba sa invaliditetom osim Zavoda za vještačenje osiguraju i drugi korisnici utvrđeni registrom proračunskih i izvanproračunskih korisnika. A način korištenja i raspodjela samih sredstava prikupljenih sa te osnove utvrđivati će se posebnom odlukom i to odlukom ministra nadležnog za rad. Olakšati će se i uvjete za stjecanje statusa zaštitnih radionica koje imaju iznimno važnu ulogu u zapošljavanju onih osoba sa invaliditetom koje nisu zapošljive na otvorenom tržištu rada i kojima je potreban najveći stupanj podrške. Prema važećem zakonu zaštitna radionica je ustanova ili trgovačko društvo koje zapošljava najmanje 51% osoba sa invaliditetom u odnosu na ukupan broj zaposlenih i to isključivo na zaštitnim radnim mjestima. Zaštitna radna mjesta radna su mjesta koja zahtijevaju najjednostavnije radne operacije i u pravilu na njima rade osobe sa invaliditetom kod kojih su utvrđene veće teškoće u radnom funkcioniranju odnosno osobe kao što sam već rekla sa najtežim oblicima invaliditeta. Praksa je pokazala da zaštitne radionice sa tako visokim udjelom zaposlenih osoba sa invaliditetom na zaštitnim radnim mjestima dakle 51% nisu u mogućnosti obaviti sve poslove ugovorene putem zamjenske kvote. Osim toga taj kriterij od 51% osoba sa invaliditetom zaposlenih na zaštitnim radnim mjestima teško je ostvariv i zbog prirodnog odlijeva osoba sa invaliditetom. Također ograničavajući čimbenik je i činjenica da trenutno nema dovoljno osoba sa invaliditetom koje su procijenjene od strane Centra za profesionalnu rehabilitaciju kao osobe zapošljive isključivo na tim zaštitnim radnim mjestima. Stoga se predlaže i dalje zadržati taj osnovni kriterij prema kojemu zaštitna radionica mora zapošljavati 51% osoba sa invaditetom u odnosu na ukupan broj zaposlenih dok se kriteriji broja zaposlenih osoba na zaštitnim radnim mjestima predlaže ublažiti i to na način da iznosi 20% Dakle prema novim uvjetima zaštitne radionice će i dalje biti dužne zaposliti 51% osoba sa invaliditetom u odnosu na ukupan broj zaposlenih a od tih 51% 20% mora biti onih na zaštitnim radnim mjestima. Na ovaj način zadržavamo institut zaštitnih radnih mjesta, sprječavamo diskriminaciju osoba sa najtežim oblicima invaliditeta ali isto tako uzimamo u obzir i ograničavajuće okolnosti u poslovanju zaštitnih radionica. Uz prethodno navedene izmjene i dopune koje su predložene u prvom čitanju ovim konačnim prijedlogom zakona dodatno se predlaže na novi način urediti pitanje osnivanja i rada centara za profesionalnu rehabilitaciju. Za razliku od sadašnjeg zakonskog uređenja prema kojem centre za profesionalnu rehabilitaciju zajednički osnivaju RH i jedinice lokalne ili regionalne samouprave, konačnim prijedlogom ovog zakona predlaže se da centre za profesionalnu rehabilitaciju osniva isključivo RH. U odnosu na već osnovane centre za profesionalnu rehabilitaciju u Zagrebu, Splitu, Osijeku i u Rijeci predlaže se da RH preuzme u cijelosti osnivačka prava nad tim centrima. Naime, analizom dosadašnjeg rada centara za profesionalnu rehabilitaciju uočeno je nekoliko ključnim problema koji su doveli do nejednakog i neravnopravnog položaja među centrima, od različite podrške od strane osnivača do različite plaće zaposlenih, nedostatnih prostornih kapaciteta itd. Stoga je u cilju poboljšanja i ujednačavanja položaja CPR-ova s jedinicama lokalne i regionalne samouprave dakle gradovima Zagrebom, Rijekom, Splitom te Osječko-baranjskom županijom postignut dogovor o preuzimanju osnivačkih prava nad centrima i to od 1.1.2019. godine kako bi se osiguralo i dovoljno vremena za samu prilagodbu. S obzirom da su jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave iskazale interes i spremnost da daju svoj doprinos i u budućem radu centara bez obzira na prijenos osnivačkih prava predlaže se da iste imaju i svoje predstavnike u upravnim vijećima CPR-ovima. Centri za profesionalnu rehabilitaciju postaju ujedno i proračunski korisnici državnoga proračuna a sredstva za njihov rad financirati će se iz namjenskih prihoda uplaćenih sa osnove naknade zbog neispunjenja kvotne obaveze kako je već prethodno obrazloženo. Preuzimanjem osnivačkih prava nad centrima i jačanjem njihovih kapaciteta u smislu adekvatnog prostora, dovoljnog broja stručnjaka, osnivanja mobilnih timova radi bolje pristupačnosti itd., osigurati ćemo sve potrebne uvjete za daljnji razvoj sustava profesionalne rehabilitacije koji ima ključnu ulogu u integraciji osoba sa invaliditetom na tržište rada. U konačnom prijedlogu zakona izvršene su i određene izmjene i dopune odredbi kojima se uređuje pravo prednosti pri zapošljavanju osoba sa invaliditetom. Osim toga, predlaže se i izričito propisati da se ta prednost pri zapošljavanju ne odnosi na zapošljavanje putem mjere javnih radova. Kao novina, uvodi se također i pravo prednosti, pravo prednosti zapošljavanja prilikom popunjavanja slobodnih radnih mjesta putem internog oglasa. Dakle i u slučajevima kada se ne raspisuje javni natječaj za zapošljavanje već se slobodna radna mjesta popunjavaju putem internog oglasa, poslodavci će biti dužni dati prednost osobama sa invaliditetom pod jednakim uvjetima. Evo i za kraj, još jedanput naglašavam daje cilj ovih izmjena i dopuna Konačnog prijedloga Zakona o osobama s invaliditetom jačanja pozicija osoba sa invaliditetom na tržištu rada, jačanje CPR-a, centara za profesionalnu rehabilitaciju kao i unapređivanje samog sustava profesionalne rehabilitacije. Uvjereni smo da će preložena zakonska rješenja doprinijeti boljoj i učinkovitijoj integraciji osoba sa invaliditetom na tržište rada a samim time i realiziranju njihovog radnog i osobnog potencijala. Imamo više replika na vaše izlaganje. Prva je ona poštovanog zastupnika Ivana Ćelića, izvolite. Zahvaljujem na uvodnom obrazloženju, smatram da je Konačni prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba sa invaliditetom velikih korak unaprijed u osnaživanju ljudskih prava osoba s invaliditetom osobito što se tiče tržišta rada. Čuli smo proteklih godina sintagmu koja se koristila i u političkom prostoru što je sasvim legitimno društvo jednakih mogućnosti međutim mislim dakle da je potrebno zalaganje svih odgovornih u društvu da se to društvo jednakih mogućnosti uistinu realizira, da damo priliku za aktivno sudjelovanje u društvu osobama sa invaliditetom i u to treba uključiti čitavu zajednicu, dakle od djece, mladih sve do odraslih. Na taj način smanjuje se osjećaj izolacije, rast osjećaja vrijednosti i želje za samoizražavanjem. Tako da evo, moja potpuna podrška ovim izmjenama i dopunama zakona koje će zasigurno pridonijeti boljem osjećaju osoba sa invaliditetom. Poštovana državna tajnice, evo zbilja kratko kako bi još jednom skrenuo pozornost i na one dobre aspekte ovog zakona, prije svega i na nužnu potrebu integracije osoba sa invaliditetom na tržište rada.

Prije svega to je zapošljavanje osoba sa invaliditetom u tvrtkama koje imaju 20 ili više zaposlenih dakle 3% od toga, zatim zamjenskim načinima, zamjenskim mjerama, zatim plaćanjem naknade i kombinacijom svih tih triju mjeru koje sam navela. Sve od toga smatra se ispunjenjem kvotnog zapošljavanja. A što se tiče zamjenskih mjera, one su odnosu na države članice EU-a u RH zaista najšire, najšira je lepeza zamjenskih kvota od stipendiranja do zapošljavanja studenata, do prakse studenata ili uključivanja u rehabilitaciju, do poslovne suradnje koja može biti poslovna suradnja sa osobama sa invaliditetom koje su samozaposlene.

Uvažena državna tajnice sa suradnicima. Kvote su postigle rezultate i dobro da su uvedene međutim dugoročno gledano sigurno da nam neće imati takve rezultate u budućnosti, kratkoročno su to uspjele. Naime, valjalo bi razmisliti o izmjeni članka 11. ovog zakona. Kad govorimo o samozapošljavanju osoba sa invaliditetom, ovdje se navodi osnivanje trgovačkog društva, osnivanje zadruge, osnivanje udruge. Naravno obavljanje obrta i stavka 7. kaže obavljanje djelatnosti poljoprivrede i šumarstva.

Naveli ste i porast broja zaposlenih osoba sa invaliditetom što je dobar ishod ovog zakona, konkretni podaci pokazuju slijedeće, da je u 2017. godini zaposleno 3 366 osoba sa invaliditetom što je porast od 18% u odnosu na prethodnu godinu. U 2016. godini zaposleno je 2 853 osoba sa invaliditetom što je porast od 9,18%

Zahvaljujem gospodine predsjedavajući.

Ja sam dva puta zapravo i za vrijeme premijera Oreškovića i sada i sadašnjeg premijera i uputila zapravo, u tom smislu jedno pismo ispred našeg Odbora za zdravstvo, kako bi se potakli ministri da razmišljaju o tom kvotnom zapošljavanju, a drugo je, žao mi je što niste uvažili i primjedbu pravobraniteljice za osobe s invaliditetom, zato što imamo vrlo često situaciju da osobe prilože svu dokumentaciju o invaliditetu, ali se i ne pozovu na to pravu i zapravo dolazi do, na neki način, strogog gramatičkog tumačenja teksta ovog Zakona i onda osobe zapravo prilože svu dokumentaciju, sve je ispunjeno, ali s obzirom da nisu se na to svoje pravo i pozvali, oni budu isključeni iz natječaja. Ja osobno ne govorim o invaliditetu, [[Upadica predsjednik:Hvala.]] ali ja se isto tako nisam bila priložila dokaz, mogu samo da završim, priložila sam dokaz o tome da sam učestvova u Domovinskom ratu, ali se nisam pozvala na to pravo i nisam bila primljena na natječaj, a s obzirom da se radi o invalidima, to bi bilo bitno.

Još jednom ću podsjetiti da ispunjavanje kvote nije samo zapošljavanje osoba s invaliditetom, već i zamjenske mjere kojih je jako puno i koje sam navela maloprije, plaćanje naknade, kao i kombinacija svih tih triju mjere. Dakle, sva ministarstva ispunjavaju na određeni način, kroz određeni modus kvotno zapošljavanje dok ovdje treba naglasiti da Ministarstvo za demografiju, Ministarstvo obrane i Ministarstvo unutarnjih poslova ispunjavaju kvotnu obavezu zapošljavanjem propisanog broja osoba s invaliditetom.

Dakle, bila bih, dakle sami ste rekli da je sam cilj Zakon pa i ovog Zakona je povećanje broja ili poticanje zapošljavanja osoba s invaliditetom, pogotovo na otvorenom tržištu rada i na taj način bi trebali i sami poslodavci biti poticani kroz ovaj Zakon da zapošljavaju osobe s invaliditetom. Spomenuli ste i zamjenske kvote, tako da ja izražavam zapravo jednu sumnju da će zapravo ovaj Zakon uroditi onim što ste rekli iz jednostavnog razloga što i pravobraniteljica je spomenula da nije učinjena dobra analiza ovog prethodnog, ishoda Zakona jer su se, najviše se zapravo poslodavaca odlučivalo na novčanu naknadu umjesto zapošljavanja, a da se jako malo koristilo zamjenska kvota, pogotovo su se sklapali, jako slabo sklapali ugovori o poslovnoj suradnji. Poštovana gospođo Alfirev, dakle, prije svega smatram da treba i dalje raditi na senzibilizaciji javnosti, a posebice poslodavaca vezano uz zapošljavanje osoba s invaliditetom i smatram da kontinuirano naše društvo to treba činiti. Što se tiče mjera aktivne politike zapošljavanja, a vezano uz osobe s invaliditetom i tu je učinjen pomak u smislu da osobe s invalidititetom imaju ipak veće poticaje i do 75% financiranja bruto plaće i isto tako mogu kombinirati mjere u smislu i javnog rada, nakon toga potpore za zapošljavanje, kombinirati sa obrazovanjem, dakle, u smislu mjera aktivne politike zapošljavanja zaista je dan jedan širok okvir kojeg osobe sa invaliditetom mogu koristiti.

Radi se naime, o onim poslodavcima koji zbog svoje gospodarske djelatnosti, zbog same težine proizvodnje ne mogu zaposliti osobu s invaliditetom. Međutim, u svakom slučaju oni nisu protiv osoba s invaliditetom, nego su protiv svih administrativnih postupaka koje treba u tom slučaju. Zato pozdravljam ukidanje ovog ... [[Govornik se ne razumije.]] obrasca kojeg smo slali iz mjeseca u mjesec, a zapravo se stanje nije ništa mijenjalo i zato je dobro da je on ukinut. Međutim, ako mi možete reći da li će on biti ukinut samim stupanjem na snagu ovog Zakona ili će biti donijet posebni pravilnik još vezano za to? Poštovana i uvažena kolegice Makar, dakle, samim stupanjem na snagu ovoga Zakona on će biti ukinut i prema OIB-u poslodavca će se u stvari pratiti svi podaci. Što se tiče obaveznog kvotnog zapošljavanja, valja reći i slijedeće, da su obveznici koji, poslodavci koji ispunjavaju kvotu zapošljavanjem osoba s invaliditetom da ih na dan 31.1. ove godine, bilo ih je 1212, onih koji zapošljavaju ispod propisane kvote, ali u razmjernoj mjeri, dakle kombinacijom onih mjera plaćaju novčanu naknadu, njih je 673, obveznici koji obavezu ispunjavanja isključivo izvršavaju plaćanjem novčane naknade, njih je 2603, a sveukupno je poslodavaca koji su obveznici kvotnog zapošljavanja 9997 koji zapošljavaju sveukupno nešto više od 10 tisuća osoba, a od njih je 500-tinjak na zaštitnim radnim mjestima.

Zanima me što Zavod za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom čini da bi tu naplatio tu obavezu od poslodavaca koji nisu ispunili kvotu obvezu. Poštovani kolega, gospodine Hrelja, dakle, još jedanput ću ponoviti, vjerujem da se slažete da i dalje moramo senzibilizirati i javnost i posebice poslodavce kako bi izvršavali svoje obaveze vezano uz zapošljavanje osoba s invaliditetom i smatram da je to dužnost cijeloga društva. A vezano uz ovo što ste naveli i što sa poslodavcima koji niti plaćaju niti zapošljavaju, vjerujem da ste vidjeli i u samom izmjenama i dopunama ovog konačnog prijedloga, da kada se nađe, kada dođe do toga, što nam je u stvarnosti zaista postoji i opstoji, da se tada pokreće upravni postupak. I tada se izdaje rješenje koje ima težinu ovršne isprave.

Da, poštovana Ines Strenja Linić, predsjednica Odbora za zdravstvo i socijalnu politiku, izvolite. Zahvaljujem gospodine predsjedavajući, pozdravljam još jednom predstavnice ministarstva iz centra za vještačenje. Dakle, Odbor za zdravstvo je jutros održao svoju 43. sjednicu i raspravljao je o Konačnom prijedlogu Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom, koji je predsjedniku Hrvatskog sabora dostavila Vlada RH aktom od 15. ožujka 2018. Odbor je o zakonu raspravljao kao matično radno tijelo sukladno člankom 85. Poslovnika Hrvatskog sabora. Predstavnica predlagatelja je u uvodnom izlaganju obrazložila razloge za donošenje izmjena i dopuna zakona koji proizlaze iz određenih nejasnoća i nedorečenosti uočenih tijekom njegove primjene, čime će se ujedno poboljšati zakonodavni okvir za lakše uključivanje osoba s invaliditetom u postupku profesionalne rehabilitacije i njihovog zapošljavanja. U odnosu na razlike između 1. i 2. čitanja, konačnom prijedlogom zakona, centar za profesionalnu rehabilitaciju osniva isključivo RH, a osnivačka prava i dužnosti u ime RH, obavljati će Vlada RH, putem nadležnog ministarstva za rad. Preuzimanjem osnivačkih prava nad centrima za profesionalnu rehabilitaciju u Zagrebu, Osijeku, Rijeci i Splitu, sukladno postignutom dogovoru o preuzimanju osnivačkih prava s 1. siječnja 2019. ujednačiti će se njihov položaj, centri postaju proračunski korisnici, a sredstava za njihov rad, financirati će se iz namjenskih prihoda uplaćenih u … [[Govornik se ne razumije.]] naknade zbog neispunjenja kvote obveze zapošljavanja osoba s invaliditetom iz ostalih nenamjernih prihoda i primitaka. Članovi odbora su u raspravi podržali donošenje ovog zakona, smatrajući da će njihove izmjene i dopune na adekvatan način urediti ovo područje, pogotovo uzevši u obzir postojanje dosadašnjih brojnih problema, koji su između ostalih proizlazi iz načina i kvalitete vještačenja, što će se od sada svakako poboljšati.

Otvaram raspravu. I prvi će u ime Kluba zastupnika HDS-a, HSSLS-a i HDSSB-a govoriti poštovani zastupnik Goran Dodig, izvolite. Poštovani gospodine potpredsjedniče Sabora, poštovana državna tajnice sa svojim suradnicima. Konačni prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji zapošljavanja osoba s invaliditetom. Klub HDS, HSSLS, HDSSB, podržava ovaj prijedlog zakona i drži da se radi o dobrom, značajnom iskoraku u rješavanju ove problematike. No, imam potrebu problematizirati, ne ovaj zakon, jer je on zaista, veliki iskorak, ali inače, ozračje u društvu i ne samo hrvatskom, u kojem se ovakvi zakoni donose u kojem ozračje u kojem se tretira ovakva problematika.

Tržište koje ima jedan karakter financijalizacije društva općenito i invaliditeta kao specifičnom pojam koja se javlja kod pojedinca i to netom kod malog pojedinca, gdje imamo sve veći broj, invalida rada sa tjelesnim oštećenjima i kako uskladiti te dvije činjenice. Kako to uskladiti? To je pitanje, koje mislim da nije predmet ovoga sada trenutačno zakona, jer kažem, on je dobar, ali u budućnosti, to će itekako biti veliki, veliki problem. I kažem, nije to samo problem u Hrvatskoj, to je problem, ja bi rekao, na svjetskoj razini što je zemlja razvijenija, ima zakonodavstvo koje kao štiti invalide ali ima i tržište koje proizvodi sve više invalida, tržište kao takvo. Ja znam da nisu adekvatni primjeri i teško ih je naći, ne želim o najtežim primjerima govoriti, ali invaliditet kao takav je karakteriziran elementima manjine u društvu. Dakle mi smo naučili da govorimo o manjinama samo kada su neke stvari u pitanju, ali ne govorimo o manjini koja poprima sve dimenzije jedne ograničene skupine ljudi koja se mora izboriti za svoja temeljna prava koja su pravo na rad, pravo na život, pravo na dostojanstvo, pravo na adekvatno vrednovanje svoga rada itd. Invaliditet može biti urođeni i stečeni, naći pravu mjeru kako to isharmonizirati sa ovim zahtjevima modernog društva nije jednostavno. Evo npr. pokušaj i u ovom zakonu je da se poslodavce na neki način prisili da sudjeluju u tome da se invalidne osobe na određeni način bolje osjećaju, pa kažemo ako ih neće zaposliti oni su dužni smo ih penalizirati da plate toliko i toliko. To je dobra, ne vidim bolju trenutačno ideju, ali pitam se jeli to dugoročno nešto čemu treba težiti i na koji način se postaviti ili treba razvijati jednu svijest jednu empatiju koja je nestala u društvu, koja je nestala. Dakle rijetko koji pojedinac razmišlja o tome da bi on jedan dan mogao postati invalid, rijetko tko. To je nešto što je postalo u filozofiji sebičnosti u kojoj živimo opće pravilo pa svak misli da se to njemu ne može dogoditi.

Shvatio sam što to znači biti u kolicima, što znači biti nemoćan i kada razmišljam o tome onda svako društvo koje misli da može to riješiti nekakvom naknadom je loše društvo. Svako društvo koje misli da može nekoga kazniti, meni je jasno da ako neko u kamenolomu radi da ne može zaposliti invalida na teškim poslovima, ali se u HNB može zaposliti puno, u administraciji se može puno invalida zaposliti. Dakle što hoću zapravo reći o svemu ovome? Način života, način rada proizvodi invalide, a onda država treba intervenirati da im kako tako pomogne.

Dolazimo do situacije kako organizirati državu da ne bude ograničena nikakvim ugovorima, međunarodnim, trgovinskim i sličnim gdje će tržište biti u fokusu pažnje, neka bude, ali isto tako mora biti u fokusu pažnje čovjek, a najviše čovjek koji je na neki način hendikepiran po ovoj ili onoj osnovi. Kada pogledate malo invalidne osobe i njihovu mogućnost da se organiziraju, onda je ona puno manja negoli mogućnost osoba koje se bave zaštitom Pančićeve omorike.

I tamo gdje čovjek prestaje biti čovjek prema drugom čovjeku koji je hendikepiran prestaje sav smisao postojanja društva kao takvog u konačnici naravno. Zato ovaj zakon pozdravljam, ovaj zakon je veliki iskorak, ali probajmo razmišljati na ovaj način, probajmo razumjet ljude koji su u problemu pa i onda kada dobiju posao, pa i onda kada ih netko doživljava teretom. Oni koji imaju sreću da nemaju taj problem morali bi ga upravo zbog te sreće dijeliti s onim koji ga imaju. Zato iz ove perspektive sa ove govornice u ime kluba i ovih stranaka koje sam rekao podržavam ovaj zakon, ali nastojat ćemo još jednu stvar činiti osim podržavanja ovog zakona oživotvorit taj zakon što je moguće više i što je važno principe ovog zakona i ovog dijela na određeni način harmonizira sa drugim zakonima koji također se upliću u ovu problematiku jer ako se ovo svede samo na Zakon o radu, onda nismo napravili puno.

Zahvaljujem podpredsjedniče Hrvatskog sabora. Pozdravljam državnu tajnicu i predstavnicu ministarstva. Zakonom o profesionalnom rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom želi se olakšati uključivanje osoba s invaliditetom na tržište rada i vjerujem i najiskrenije se nadam kako nitko nema ništa protiv toga.

I upravo izravno upućivanje u centre za profesionalnu rehabilitaciju, na rehabilitacijsku procjenu, bez potrebe prethodnog vještačenja je svakako jedan od tih poticaja. Drago mi je da smo se svi skupa osvijestili da razumna prilagodba ne podrazumijeva samo arhitektonske ili tehničke prilagodbe, već i prilagodbe koje se odnose na uvjete i organizaciju rada. Također, nadam se da ova nova razumna prilagodba podrazumijeva i provođenje natječajnog postupka testiranja ili intervjua upravo zbog specifičnosti i različitih vrsta invaliditeta na što je i pravobraniteljica gospođa Anka Slošnjak ranije upozoravala. No ono što me muči s obzirom na situaciju na terenu je kvotno zapošljavanje o čemu je već bilo dosta govora. Tu postoji problem koji koliko vidim, ni ovaj prijedlog nije uzeo u obzir. Kvotno zapošljavanje od 1. siječnja 2015. godine obvezuje sve poslodavce iz javnog i realnog sektora koji zapošljavaju najmanje 20 radnika da na primjerenom radnom mjestu, u primjerenim radnim uvjetima zaposle određeni broj osoba s invaliditetom i podaci Hrvatskog zavoda za zapošljavanje koji ste i vi iznosili, upravo potvrđuju uspješnost te mjere. Tijekom 2015. zaposleno je ukupno 2613 osoba s invaliditetom, što je gotovo 40% više nego u prethodnoj godini. U 2015. je zaposleno 10% više nego u prethodnoj godini, a tijekom 2017. godine je zaposleno ukupno 3366 osoba s invaliditetom što čini porast u zapošljavanju osoba s invaliditetom za 18% u odnosu na 2016. godinu. Kada gledamo na to, mjera je sigurno uspješna. Osim zapošljavanjem osoba s invaliditetom, izmjena je da kvotna obveza može se, prema ovom novom prijedlogu, ispuniti i zamjenskom kvotom što je svakako dobrodošlo. Primanjem osoba s invaliditetom na praksu, na rehabilitaciju ili stručno osposobljavanje za rad, stipendiranjem njihovog redovnog obrazovanja, sklapanjem ugovora o poslovnoj suradnji sa zaštitnim, integrativnim radionicama i to svakako u Klubu Hrvatske seljačke stranke podržavamo. Međutim, dolazimo do problema i to je ono što me muči. Za poslodavce koji ne ispune kvotu, niti zapošljavanjem, niti na zamjenski način, propisana je obveza novčane naknade u visini 30% od iznosa minimalne plaće mjesečno za svaku osobu s invaliditetom koju su bili dužni zaposliti, što u 2018. godini iznosi 1031 kunu. Prema ovom novom prijedlogu, od obveze kvotnog zapošljavanja, izuzeti su samo novoosnovani poslodavci u vremenu uvođenja u rad, a to je precizirano ovim putem najduže 24 mjeseca od dana početka rada, što također pozdravljamo da je konačno definirano. Međutim, treba uzeti u obzir i druge situacije, a to je prirodni odljev i osoba s invaliditetom, kao i drugog radno sposobnog naroda u RH te činjenicu da trenutno nema u određenim područjima, na određenim zavodima, dovoljno osoba s invaliditetom koji su procijenjeni od strane centara za profesionalnu rehabilitaciju kao zapošljive osobe, odnosno radno sposobne. I vjerujte da na terenu postoje poduzetnici i koji uz najbolju volju nisu u mogućnosti ispuniti niti kvotnu, niti zamjensku obavezu. Pogotovo kada govorimo o Slavoniji, o opustošenoj Slavoniji svaki čovjek, svaki radnik, ali i svaki poduzetnik je izuzetno bitan. Mi i poduzetnicima želimo pomoći, želimo ih zadržati i bojim se da sankcije nisu rješenje navedenog problema. Poslodavci već imaju brojne olakšice za zaposlenje osoba s invaliditetom, porezne olakšice, subvencioniranje plaća, to je također dobro, ali dajmo im još veće. Neka im država osigura još veće jer smatramo da rješenje ne treba prebacivati na poslodavce. Kao što sam rekla, na terenu u Slavoniji postoje određena područja gdje u evidenciji zavoda ima osoba sa invaliditetom, ali sa vrlo velikim postotkom invalidnosti koje nisu radno sposobne, koje se ne javljaju na oglase, kojih nema u sustavu i poduzetnici koji se bore da naša Slavonija ipak opstane, plaćaju penale jer zakonske propise nisu u mogućnosti ispuniti. Zašto ovaj zakon nije dao mogućnost upravo i u tim situacijama? Ja ne želim da se ova moja rasprava krivo protumači, ne želim da ispadne da se svrstavamo na stranu poslodavca jer to nije naša namjera. Podržavamo kvotno zapošljavanje koje je dokazano urodilo plodom i ponovit ću i podržavamo i osobno se borim i borit ću se za uključivanje osoba s invaliditetom u društva na svim razinama, ali ne smijemo sve gledati crno ili bijelo. Podrška zapošljavanju osobama s invaliditetom uvijek i svakako bez kompromisa, ali podrška i poduzetnicima koji se bore i koji se i u Hrvatskoj iz dana u dan bore upravo sa ovakvim problemima i pri tome ne mislim da su osobe sa invaliditetom problem da me se ne bi krivo protumačilo nego zakoni koji se donose u ovakvom obliku u kakvom se donose. I ponoviti ću za kraj da mi upravo u HSS-u pozdravljamo svaki pa i najmanji poticaj osoba sa invaliditetom da se uključe na tržište rada.

Izvolite. Hvala vam lijepa gospodine potpredsjedniče, poštovana gospođo državna tajnice sa suradnicama, poštovane kolegice i kolege. Ja moram priznati da je meni ovako vrlo ugodno slušati kada o ovakvoj temi koja se tiče osoba sa invaliditetom govore kolege, moje kolege zastupnici prije mene. Izuzetno mi je drago i izražavam svoje zadovoljstvo time što će vjerojatno svi klubovi podržati ovaj prijedlog izmjena i dopuna Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba sa invaliditetom. Kao što je državna tajnica napomenula bilo je potrebno ući u izmjene i dopune ovog zakona. Obzirom da se od 2015. godine pa do danas uvidjelo da neke stvari naprosto ne idu, odnosno ne funkcioniraju. Osobe s invaliditetom, moram priznati bile su izuzetno zadovoljne kada je ovaj zakon stupio na snagu ali neke stvari te davne 2014. pa i 2015. kada je profunkcioniralo kvotno zapošljavanje nismo riješili na najbolji mogući način. Ja sam sigurna da će ovim izmjenama i dopunama konačno ovaj zakon zaživjeti punim plućima i da će omogućiti osobama sa invaliditetom lakše zapošljavanje što mu je konačno i cilj. Svakako je cilj da što više poslodavaca prepoznaju ideju o zapošljavanju osoba sa invaliditetom. Nažalost, mi danas još uvijek imamo poslodavce koji uopće o tome ne razmišljaju. Mnogi kažu da o tome vrlo malo znaju ili nemaju pojma, međutim moram ovdje reći da je meni osobno teško povjerovati u takvo neznanje obzirom da je pravobraniteljica za osobe sa invaliditetom, da je zavod za vještačenje, da je Udruga OSVIT, da su svi savezi i sve udruge osoba sa invaliditetom održale nebrojene skupove na kojima se upravo govorilo o poticanju zapošljavanja osoba sa invaliditetom. I o tom famoznom kvotnom zapošljavanju. Dakle ukoliko ne možete zaposliti osobu sa invaliditetom ili je nema, ne postoji na vašem zavodu za zapošljavanje meni je naprosto nevjerojatno ja ne mogu vjerovati da jedan poslodavac ne može iskoristiti nešto od zamjenskih kvota, treba se malo više pozabaviti time. Ali na svu sreću naš zavod za vještačenje ima široki krug svojih stručnjaka koji su spremni poslodavcima doista dati najrazličitija objašnjenja kako bi im se olakšalo zapošljavanje osoba sa invaliditetom. Sve ove izmjene, u ovim izmjenama i dopunama zakona kao što sam rekla olakšati će zapošljavanje osoba sa invaliditetom. I meni osobno je drago što se poslodavci jednim dijelom i rasterećuju. Pojam razumne prilagodbe nešto je što smo očekivali i što se evo i dogodilo da se na neki način osobama sa invaliditetom već prilikom natječaja omogući da imaju, rekla bih jednake uvjete, dakle razumnom prilagodbom će se to i postići. Što se tiče olakšica za osnivanje zaštitnih radionica, 20% zaštitnih radnih mjesta jest olakšica i to će sasvim sigurno omogućiti zaštitnim radionicama bolje i kvalitetnije funkcioniranje iako negdje u budućnosti ja očekujem da će sva radna mjesta na kojima će raditi osobe sa invaliditetom biti zaštitna radna mjesta to u ovim trenucima još uvijek nije bilo moguće ali sigurna sam da ćemo i to u dogledno vrijeme riješiti. Ne znam da li znate da u Hrvatskoj postoji samo jedna integrativna radionica? To je Hedona, čokolaterija iz Križevaca. U pripremi je još jedna koja još nije osnovana ali očekujemo vrlo skoro osnivanje, jednako tako integrativne radionice u Koprivnici, koji će ako Bog da, proizvoditi tjesteninu od koprive. To su dvije, to će biti, dakle, i kada ova bude osnovana, dvije male radionice, koje rade veliki posao. I njima kao i zaštitnim radionicama treba omogućiti da na tržištu u RH mogu plasirati svoje proizvode, jer jedino tako će uspjeti zapošljavati osobe s invaliditetom. Nadalje, što se zapošljavanja osoba s invaliditetom tiče, moram istaknuti, da su zaštitne radionice, dakle, pod posebnim uvjetima, da su zaštitne radionice, evo jedva dočekale, da se raspravi i donesu ove izmjene i dopune zakone i moram vam reći da je nekoliko njih pred ovu raspravu mene zvalo i pitalo hoće li to danas biti konačno gotovo, jer će im ovih 20% olakšati svakako, olakšati funkcioniranje. Nešto što se postavilo kao pitanje, a postavila ga je pravobraniteljica za osobe s invaliditetom je radni asistent. Pitanje radnog asistenta nije riješeno ovim izmjenama i dopunama ovoga zakona, međutim, dogovoreno je i ja evo, očekujem da će ministarstvo odmah po donošenju ovih izmjena i dopuna krenuti u donošenje podzakonskih akata koji će biti usklađeniji sa zakonom, pa da i to pitanje pokušamo riješiti u tim podzakonskim aktima. Jednako tako, pitanje udruga koje vrše uslugu osobne asistencije, vjerujem da ćemo tako riješiti podzakonskim aktima, jer naprosto, one udruge, govorim o udrugama osoba s invaliditetom, dakle, isključivo o njima, a vrše usluge osobne asistencije ili neku drugu usluge, pa su tako dužne zapošljavati veliki broj asistenata. One moraju plaćati naknadu, jer naprosto, oni nemaju sredstava za zapošljavanje, a ni mogućnost većina od njih za zapošljavanje osoba s invaliditetom. Evo, u nekakvim razgovorima, mislim da smo se i oko toga dogovorili, da ćemo taj problem riješiti.

Radi se o čistoj nomotehničko stvari, a to je, da kada reguliramo obvezu kvotnog zapošljavanja, osoba s invaliditetom, u čl. 5. piše, poslodavac može ispuniti tu obvezu tako da zaposli propisani broj osoba s invaliditetom. Mi mislimo da treba ovdje pisati tako da ima zaposlen propisan broj osoba s invaliditetom, s obzirom da poslodavac kada zaposli osobu s invaliditetom, tek, ju onda može prijaviti u očevidnik. Dakle, pretpostavljamo da će ovo olakšati razumijevanje mnogim poslodavcima, kojim bi ovakva formulacija kakva se sada nalazi u zakonu zasigurno zbunila obzirom, kao što sam rekla, da se osobe s invaliditetom mogu upisati u očevidnik zaposlenih osoba s invaliditetom tek nakon što ih poslodavac zaposli. I jedna stvar koja se meni čini, kao, možda najvažnija, neću reći da je najvažnija, ali je vrlo važna, kako bi se uopće ovaj zakon mogao provoditi, a to je u čl. 26. mijenjamo članak 37. važećega zakona i to na način, da Zavodu za vještačenje profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom, omogućujemo da utvrđuje invaliditet. To do sada nismo imali, na taj način očekujemo da će se konačno, u RH znati tko su to osobe s invaliditetom, a tko su to osobe s tjelesnim oštećenjem. S obzirom na to, moramo uskladiti sve naše propise, s obzirom na to, usklađivati ćemo i sva prava osoba s invaliditetom. Ja sam sigurna da će Zavod za vještačenje postati konačno jedna ustanova, koja će imati karakter i Zavoda za mirovinsko osiguranje ili Zavoda za zdravstveno osiguranje, dakle, jedne državne institucije, kojoj ćete moću uložiti žalbu, ukoliko nećete biti zadovoljni sa ocjenom invaliditeta, što naprosto do sada nije moguće. Sada još uvijek utvrđujemo tjelesna oštećenja i mogu vam reći zašto to nije dobro. Iako u podzakonskim aktima, sadašnjim, važećim, važećim zakona, je točno, taksativno, nabrojano, koji su to dokazi koji se dokazuje invaliditet, ima ih 13. Događalo nam se da u nekim sudskim postupcima suci jednostavno presuđuju po onome što čitaju, dakle rješenje na kojem piše da je nekoj osobni nekom osiguraniku utvrđeno tjelesno oštećenje od 100% to za njih nije invaliditet. I ne tako davno imali smo presudu na kojem piše da je određena osoba, osoba s tjelesnim oštećenjem od 100%, a ne osoba s invaliditetom. A radi se o osobi s teškim, rekla bih najtežim invaliditetom. Stoga mene izuzetno veseli da ćemo konačno dobiti ono što smo oduvijek željeli, vještačenje na jednom mjestu i utvrđivanje invaliditeta i da više nalaz i mišljenje neće biti jer i ne može biti dokaz o invaliditetu. Nalaz i mišljenje može biti dokumenat na temelju kojeg će se donositi rješenje da je neko osoba s invaliditetom. Iz razgovora sa ravnateljicom Zavoda za vještačenje i profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom mogu reći još jednu onako za mene radosnu vijest, a vjerujem da će to razveseliti i sve osobe s invaliditetom da ćemo konačno po težini invaliditeta, po kategorijama znati i koja su prava osoba s invaliditetom. Sve ćemo to uskladiti.

Dakle pred nama je Konačni prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom. Dakle ono što je važno reći zakon čini određeni napredak u ovom zamišljenom sustavu. Dakle suočio se u provedbi zadnje tri godine odnosno naročito zadnje dvije '16. i '17. i ove '18. godine suočio se sa određenim problemima cijeli sustav i predlažu se mjere za otklanjanje tih problema odnosno za na neki način poboljšanje funkcioniranja sustava i to je ono što je u ovom zakonu dobro i što je vrijedno svake podrške. I ono što moram tu priznati evidentni su napori Zavoda za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom da unaprijedi i svoj status i status cijelog ovog sustava da napreduje kao su evidentni napori i Ministarstva rada i mirovinskog sustava daje određeni suport. Ali bojim se da za iskorak u profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom ovo nije dovoljno. Ovo nije problem jednog ministarstva, ovo je međuresorski problem.

Dakle i HZMO koji se bavi ovom problematikom nije aktivni sudionik u izgradnji ovog sustava, nije aktivni sudionik ni ministarstvo koje se bavi socijalom, demografije, obitelji i socijale dakle ni ono nije aktivni, nešto više sudjeluje ali nedovoljno, kao ni Ministarstvo obrazovanja koje na neki način bi trebalo nešto više reći o prilagođenim programima, nešto više cijeniti svoju strukovnu školu u Varaždinu koja izuzetno kvalitetno rješava ove probleme i ima jedan takav razvojni ciklus kojim bi se mogli tako lijepo ponositi i moglo bi biti na ponos Hrvatske kako oni to rade i kako su od dva programa strukovnog obrazovanja stvorili nekih 15-ak programa i kako osposobljavaju ljude osobe s invaliditetom za otvoreno tržište rada. Dakle to su neke stvari koje mi imamo ali o njima obično ništa ne znamo.

To su tzv. svijetli primjeri koje treba uvijek isticati. Imamo mi drugi problem, problem u ovom trenutku imamo problem viška financija. Ja se sjećam moje rasprave sa tadašnjim ministrom Mrsićem gdje sam ja bio konzervativniji i zagovarao da ostane sustav doprinosa jer sustav doprinosa za zapošljavanje osoba s invaliditetom opterećuje sve poslodavce podjednako jer ide na plaću. On je inzistirao da to bude ipak kvotno zapošljavanje, naravno da smo sa određenim rezervama svi to podržali, ali sada je vrijeme u trećoj godini primjene jedne kvalitetne evaluacije cijelog sustava, dal je on dobar, dal jednako opterećuje sve poslodavce, da li su svi poslodavci svoju obavezu ispunili kako valja, da li ćemo tu naknadu povećavat ili smanjivat, što ćemo radit itd. Vrijeme je za evaluaciju cijelog sustava, ne samo s ove pozicije s koje mijenjamo zakon. Rekao sam odmah na početku da ovo prihvaćam kao pozitivni pomak i prema tome tu ne ostavljam puno dilema. Ali treba reći da li ima smisla i dalje senzibilizirat, jer 2 godine su sasvim dovoljne, poslodavce da moraju ili zaposliti ili platiti naknadu ili zamjenski odraditi kvotu itd. ili treba preći u neku drugu fazu, fazu upozoravanja i na neki način određenih postupaka da bi se to naplatilo? Ako je to previše novca s kojim ne znamo što bi napravili, ajmo onda smanjiti tu naknadu ali da je svi plaćaju jer opet ponavljam, prema izvorima, a izvori su Ministarstvo rada, imamo jednu trećinu poslodavaca koji uredno 2 godine izbjegava svaku svoju obavezu pa ispada da su oni, da će onim poslodavcima koji uredno rade, koji umjesto da zaposle osobe sa invaliditetom naruče u zaštitnoj radionici zaštitnu odjeću, radnu odjeću itd. dakle da su uzeli aktivnu ulogu da će ovim koji su dobri narasti magareće uši jer ovi ostali prolaze nekažnjeno. Da bi vam dočarao o kojim se iznosima radi, trebate znati da 2016. opet po podacima ovog ministarstva je naplaćeno nekih 188 milijuna naknada, da je 2017. naplaćeno je negdje oko 220 milijuna kuna naknada, da se vratilo i namjenski utrošilo 130 milijuna kuna od tih naknada i da stoji na računu 270 milijuna kuna. Mi moramo znati što, uz to što nam je za 2017. 110 milijuna otišlo jer jedna trećina nije ništa, nije platila, ne ne nije otišlo, ali nismo ih ubrali, odnosno nije u nikakvoj funkciji, a što bi bilo u funkciji da ih nemamo gdje upotrijebiti. Mislim da osim 4 centra, mi smo zreli da imamo 10-ak centara i da to treba staviti u neki plan razvoja ovog sustava, to će koštat nešto više, ali mora biti funkcionalnije. Treba iskoristit ovu klimu, dobru klimu i prema poslodavcima i ovo što radi Hrvatska udruga poslodavaca i Hrvatska gospodarska komora da se ta problematika približi i poslodavcima, ali i široj javnosti. I naravno osnovati jednu međuresorsku komisiju koja mora na neki način učiniti pomake i u drugim zakonima kako bi ovaj sustav koji je dobro zamišljen dobio svoju propulzivnost, dakle kako bi on mogao davati maksimalne efekte. Dakle, bez plana definitivno nema ništa. I onda si odrediti nakon takvog plana što želimo postići, odrediti si jednu poziciju u kojoj ćemo evaluirat sustav pa ćemo onda definitivno kad vidimo koliko smo uspjeli razigrati sustav i razviti sustav, koliko ćemo onda olakšati tu naknadu, odnosno olakšati teret poslodavcima i moći ocijeniti koliko su oni sudjelovali u cijelom tom projektu. Društvo se mora više senzibilizirati u odnosu na probleme osoba s invaliditetom i tu dileme nikakve nema. Mi jednostavno ako želimo biti humano društvo, ako želimo biti društvo socijalne pravde moramo poštivati da ima nejednakih i na tržištu rada, sa nejednakih pozicija startamo i da moramo pomoći onim slabijima i na tržištu rada i u sveukupnom životu. Dakle, naravno da bih mogao biti sitničav pa bih mogao prigovoriti pa čak i na, jer nam je to posao, slušamo o nomotehnici 15 godina, svaka čast da je ministarstvo uvažilo primjedbu pravobraniteljice, ali nomotehnički gledano u članku 4. ne možete istovremeno u istom članku koristiti ovu razumnu prilagodbu za postupak prilagodbe radnog mjesta i za postupak intervjua i svega ostalog, ne ono prvo za mene je dužna pažnja, obaveza dužne pažnje da sve kandidate poslodavac stavi u jednaku poziciju. Termin razumna prilagodba mi se više uklapa uz prilagodbu radnog mjesta, uz organizaciju itd. ali to je pitanje nomotehničkih stručnjaka i zato zagovaram i sada i u tijeku rasprave da ovdje ne danas, nego u ponedjeljak se počme sa pripremama za novi zakon. Zakon koji će na prvoj stranici u članku 1., odnosno članku 2. pardon imati pojmovnik, da točno znamo bez ikakve dileme što koji pojam znači. Pojmovi su vrlo kompleksni, nisu jednoznačni i nužno ih je pojasniti. Oni nisu prepreka i zato nisam to postavljao kao temeljnu primjedbu, oni nisu prepreka ovom poboljšanju koje je zamišljeno kroz ove izmjene i dopune zakona, ali ako ćemo radit posao do kraja, onda imamo 3 stvari. Dakle srediti nomotehniku, sad idemo obrnutim redom jer je to najviše može čekati, ali isplanirati cjelokupan razvoj sustava vještačenja profesionalne rehabilitacije i zapošljavanje osoba sa invaliditetom kroz sve centre koji će pokrivati teritorij i na kraju međuresorska komisija među ministarstvima koja će olakšati, odnosno dati suport da i ovi iz mirovinskog mogu poslat na profesionalnu rehabilitaciju i da ovih iz Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje mogu poslati na profesionalnu rehabilitaciju, a ne da ovaj sustav strši kao ono šparoga koju će prvi vjetar polomit, to jednostavno nije dobro. Naravno ovdje je već rečeno i to posebno cijenim da ima mogućnosti i samozapošljavanja osoba s invaliditetom i da ne moramo isticat da čak i OPG-ovi mogu biti taj sustav sufinanciranja, u svakom slučaju treba podržati. Kao što od ovog zakona isto tako cijenim da se preuzelo osnivanje, odnosno upravljanje svim centrima jer ovdje ne može biti bez, ne može funkcionirati sustav bez standardizacije postupaka. Ne može u Osijeku imati jedne uvjete, u Splitu druge, u Zagrebu treće, u Rijeci četvrto, tu standardizacija mora biti što se tiče i stručnjaka, što se tiče uvjeta rada i što se tiče postupaka jedinstvena i onda će kvaliteta ne može i ne smije izostati. Mislim da sam dao svoj doprinos, meni je ovaj sustav interesantan i pratim ga već duže vremena, naravno da se i meni dogodi da neke stvari ne zapamtim ili jednostavno mi nekako prođu da nisam čuo ili primijetio, ali mi je drago uvijek se vratit u ovu priču. Klub GLAS-a i HSU-a će glasati po slobodnoj volji, ali biti će to ili suzdržano ili podrška u svakom slučaju. Hvala lijepa. Hvala lijepa. Sljedeći Klub zastupnika je onaj SDP-a u ime kojeg će govorit poštovana zastupnica Marija Alfirev, izvolite. Poštovani podpredsjedniče Sabora, uvažena tajnice, ravnateljice zavoda i suradnice, pomoćnice. Dakle, evo, pred nama je Konačni prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom. Uvodno bih htjela najprije napomenuti ono što smatram da je jako važno da je Klub SDP-a, kao i uvijek, za i podržava sve one izmjene zakona ili donošenja svih onih pravilnika, svih onih odredbi koje idu u korist osoba s invaliditetom, koje idu u smislu uključivanja osoba s invaliditetom, bilo u području, bilo kojem području dakle stanovanja, slobodnog vremena i naravno kao što je jedna od najvažnijih područja života zapošljavanju, u području zapošljavanja. Pogotovo kad se govori o zapošljavanju na otvorenom tržištu rada. U ovom slučaju i ove neke odredbe ovog Konačnog prijedloga zakona nalazimo dobrima, nalazimo poticajnima, onima kojima će olakšati sam taj proces, no ipak, također izražavamo i određenu suzdržanost po pitanju nekih navedenih odredbi smatrajući da neće rezultirati, dakle neće imati za ishod upravo ono što sam i prethodno u replici spomenula, a to je da će doći do jednog značajnijeg povećanja broja zaposlenih osoba sa invaliditetom, odnosno da će se baš u toj mjeri većoj nego što je sada, dogoditi korištenje nekih od zamjenskih mogućnosti umjesto samog zapošljavanja. Kao što ste naveli, dakle ono što se da iščitati sada se sve ono što se ranije smatralo da ulazi u samozapošljavanje osoba s invaliditetom sada je predloženo da bude dio zamjenske kvote, no htjela bih napomenuti da mi se čini da ipak u samom Prijedlogu ovog zakona nije učinjena ona jedna kvalitetna, prava, sustavna analiza koja bi imala zaista onaj jedan široki spektar svih do sada učinjenih ili postignutih dobrih stvari i isto tako točno naglašeno što bi to trebalo izmijeniti i na čemu bi trebalo, što bi trebalo zapravo ciljano mijenjati. Čini mi se da je ovaj znači prijedlog zakona nekako učinjen ja bih rekla to rječnikom graditeljstva ili prostornog uređenja, točkasta jedna izmjena kao da je po narudžbi nekih investitora, tako u ovom slučaju mi se čini da je došlo do nekih izmjena uslijed interesa pojedinih zainteresiranih strana. Tu mi se slaže zapravo i ovo što sad govorim je potkrijepljeno i ono što sam sad evo nedavno čitala i sa nedavnim izvješćem pravobraniteljice osoba sa invaliditetom za 2017. godinu, ja ću nju citirati koja kaže da uz određene pomake na ovom području i primjere koji su pozitivan odraz, odredbe članka 27. konvencije tijekom 2017. godine kroz obraćanje stranaka ovom uredu, vidljivo je da se osobe s invaliditetom i dalje u velikoj mjeri suočavaju sa raznim preprekama i kršenjem njihovih prava prilikom provođenja postupaka zapošljavanja i tijekom radnog vijeka. Treba reći da je evo nekoliko još i podataka sa zavoda za zapošljavanje, dakle da je u očevidniku na dan 31. prosinca 2017. bilo upisano 10 512 osoba s invaliditetom koje zadovoljavaju kriterije ali da u Hrvatskoj imamo 70 107 osoba s utvrđenom profesionalnom nesposobnošću te da i dalje te osobe koje imaju preostale radne sposobnosti mogu biti uključene u svijet rada, međutim nisu uključene te da od strane je sustava zapostavljen taj jedan ogromni potencijal osoba s invaliditetom što zapravo znači drugim riječima da su odnosi među tim brojkama zaista zabrinjavajući, ukazuju na još uvijek na niz teškoća s kojima se osobe s invaliditetom susreću na tržištu rada. Naravno da je ovdje ovo nije sad samo problem niti ZOS-ija, kratko rečeno, ne samo zavoda niti Ministarstva rada već da se radi zaista o jednoj problematici, o jednom značajnom sustavu koji se odnosi na različite resore, dakle da bi smo rješavali problem jedan moramo uključiti i ministarstvo koje je zaduženo za socijalnu politiku, socijalnu skrb a isto tako i resor obrazovanja. Ovdje smo već imali i ranije prilike čuti i o samom strukovnom kroz izlaganja kolega, o strukovnom obrazovanju, ja bi još uvijek rekla i napomenula, da je još veći problem kada se radi o obrazovanju, ja bi rekla onom koji je za po posebnim programima, koji se još uvijek održava i odvija u jednom sustavu obrazovanja pogotovo u centrima za odgoj i obrazovanje gdje se još uvijek mladi školuju za ona zanimanja koja zapravo ne postoje tako da imamo jedan veliki broj osoba s invaliditetom koji imaju zanimanje koje ne postoji a još uvijek nije napravljen onaj jedan kvalitetan sustav prekvalifikacije ili samog obrazovanja, školovanja za ona zanimanja koja su tražena trenutno u Hrvatskoj. Ono što također treba reći da je trend, dakle da se kad pogledate onu statistiku, da je zapravo najviše osoba s invaliditetom su zapravo i obavljaju i najveći je broj osoba s invaliditetom osposobljen za samo pomoćna zanimanja a isto tako zapošljavaju se zapravo najviše u pomoćnim zanimanjima.

Ono što smatramo da je, dakle, bilo bi mi draže da smo došli do da je ovaj sam prijedlog zakona izmjenama i dopunama išao u tom smjeru i da su već napravljeni nekakvi prijedlozi, neke izmjene na taj način. Ono što je ovdje spomenuto i mislim da bi također trebalo voditi računa a to je da je i dalje najveći broj poslodavaca, dakle, vratiti ću se trenutak na radnog asistenta, u tom slučaju će, ako država preuzme ulogu onoga tko će voditi računa o radnim asistentima, tada ni poslodavac više neće trebati imati takvo jedno i administrativno jedno opterećenje, ako zna da je država preuzela brigu o asistentima koji će pratiti osobu s invaliditetom. Dakle, kvotnu obvezu je ipak najveći broj poslodavac preuzelo kao plaćanje naknade umjesto samog zapošljavanja osoba s invaliditetom ili korištenje zamjenske kvote. I tu, da je recimo, evo, i to je pravobraniteljica za osobe s invaliditetom naglasila, nije napravljena jedna kvalitetna analiza zbog čega se to događa i zbog čega se jako malo koristilo zamjenskih kvota, pogotovo onih potpisivanjem poslovnih ugovora, ugovora o poslovnoj suradnji, znači da tu neke brojke ili neke stvari nisu baš jasni. Ono što sam ja razgovarala s poslodavcima i što sam dobila čak i neke, dakle i neki podaci samog zavoda govore o jednoj neusklađenosti gdje je poslodavcu daleko lakše i isplativije na neki način platiti ovu novčanu naknadu koja je oko 1000 kuna, za razliku od korištenja zamjenske kvote na način da je tu iznos daleko, daleko veći, koji iznosi minimalnu plaću plus PDV. Što se tiče dakle, ovo za zaštitne radionice, tu se ne slažemo. Dakle, smatramo da se ovim smanjenjem na 20% na zaštitnim radnim mjestima neće nešto postići jer zaštitne radionice su samim svojim smislom radionice koje zapošljavaju osobe s invaliditetom koje se ne mogu zaposliti na otvorenom tržištu rada, dakle, osobe s većim stupnjem invaliditeta, bez obzira o kojoj se vrsti invaliditeta radi, stoga su i sva ta radna mjesta zapravo su na neki način zaštitna radna mjesta, te stoga ne vidim na koji način će doći do poboljšanja, ili ne vidim na koji će način doći do poboljšanja samom ovom izmjenom, tako da mislim da je trebalo ostaviti 51% jer ići u tom smjeru upravo drugim mjerama kojima bi se olakšao rad zaštitnih radionica. S druge strane, mislim da trebamo raditi također na još većem, dakle, sve mjere koje donosimo i sve ono što radimo da ipak treba ići u smislu zapošljavanja osoba s invaliditetom na otvorenom tržištu rada jer je to na neki način ipak najkvalitetniji način zapošljavanja i podržava zapravo sve one strategije, mjere i preuzete konvencije koje govore o uključivanju osoba s invaliditetom u život zajednice. Ono još što na kraju mogu i reći, da mi se čini da ovim što centri za profesionalnu rehabilitaciju postaju proračunski korisnici, pa ja se, nadamo se da ova sredstva koja će se dakle, mislim da je naznačeno, da će biti namjenska sredstva i s osnove novčane naknade zbog neispunjenja kvotne obaveze, dakle, ovaj novac koji imamo.

Izvolite. Poštovana državna tajnice sa suradnicima, Klub NHS-a, Liberalni demokrati, podržati ćemo ovaj Konačan prijedlog zakona. Manje-više suglasni smo sa svime, sa svim izmjenama koje su navedene i smatramo da on predstavlja u svakom slučaju poboljšanje, napredak, ubrzavanje određenih procesa i sa osnovnom intencijom koja je znači ljude, invalide rada, ljude sa smanjenom radnom sposobnošću staviti, integrirati ih u svijet rada na jedan ovakav način. O detaljima, o samim člancima nemam puno što dodati, jedino bih htio iskoristiti ovo vrijeme i ukratko jedan dio, sjećam se iz vašeg uvodnog izlaganja kad je bilo prvo čitanje, vi ste spomenuli integrativne radionice, što nije u ovom konačnom prijedlogu nemamo nešto posebno da smo se toga dotaknuli ili o tome posebno govorili, međutim, htio bih čisto ukazati na jedan i praktičan životni problem s kojim se susrećemo i u gospodarstvu, a jednako tako i određene inicijative koje smo poduzimali s lokalne i regionalne razine, nažalost nisu došle na plodno tlo i kod samih poslodavaca, gospodarstvenika, a činjenica je i čitav sustav i od Zavoda za zapošljavanje, Zavoda za zdravstveno, mirovinsko itd. vjerojatno iz razloga što citiram vas što se kazali kod prvog čitanja, da nema niti jedne još registrirane integrativne radionice u RH. Smatram da ovaj dio, što se tiče zaštitnih radionica i ova fleksibilizacija znači da je 20%, tu ste dali mogućnost radi lakšeg funkcioniranja i stavljanja u samu funkciju i zaštitnih radionica, smatram u redu. Koliko se sjećam da je u integrativnim radionicama iz osnovnog Zakona 40% osoba treba biti sa invaliditetom, pa čisto vama na razmišljanje i da li bi i taj dio koji propisuje integrativne radionice trebalo malo u buduće vrijeme ali bi molio što skorije da se razmotri, da se vidi da li u tom području se može napraviti i određena relaksacija određenih kriterija. Naime iz kojih razloga? Pogotovo sjever Hrvatske gdje dominira prerađivačka industrija, od metalske, drvne, tekstilne. U velikoj mjeri pogotovo što se tiče tekstilne, obućarske industrije imamo najveću tvornicu cipela u Europi, prevlada radna snaga su žene. I nakon 30 a već 25, 30 godina, pogotovo nakon 35 godina nijedna žena radnica ne doživi punu mirovinu. Upravo iz razloga radi se o jednostavnim poslovima, tehnološki procesi su takvi, zauzimanje jednog određenog položaja u radnom procesu i naprosto stvaraju se invalidi rada odnosno radnici sa velikim postotkom invaliditeta a sa vrlo malom ili nekim srednjim postotkom preostale radne sposobnosti. I sada u konačnici kada taj/ta radnica sa nekih 50, eventualno, rijetko 55 godina života odlazi u prijevremenu mirovinu ili invalidsku a još postoji mogućnost ostanka na tržištu rada, kolika je mirovina.

Pamtimo i vremena i zaštitnih radionica, i ovdje funkcioniraju i postoje određene zaštitne radionice ali smatram da bi upravo u tom djelu da se preostala radna sposobnosti utvrđuje ovim izmjenama, vjerujem da će tu biti daleko kvalitetnije, ekspeditivnije, brže, lakše i iz toga je više nego prihvatljivo, ali da se pokuša ne kroz zaštitu nego da se težište stavi u budućnost na integrativne radionice naravno i da se poslodavce koji „u svojim tvrtkama“ kroz proizvodne procese stvaraju invalide, da se puno aktivnije i obvezujuće uključe u organizaciju integrativnih radionica i da daju daleko veće učešće nego možda što je sada praksa u RH. Naime, svjedočimo da je u određenim tvrtkama to svi vrlo dobro znamo, nedostatak radne snage. Hrvatska vapi pogotovo određene branše za uvozom radne snage a i na Zavodu za zapošljavanje imamo puno i onih neregistriranih nezaposlenih koji bi možda uz utvrđivanje preostale radne sposobnosti ili na neki drugi način, nek' budu oni onih 60% da bi se mogle uključiti na tržište rada. Mislim da je to i kroz buduće izmjene, vjerujem da će ići u tom smjeru, nadogradnju da se što više ljudi sa zavoda pokuša staviti na tržište rada ali i veliki broj ljudi koji nisu registrirani kao nezaposlene osobe da ih se na neki način pokuša motivirati, stimulirati i da kroz određene takve da li su to integrativne radionice ili nešto slično tome, da se stavi na tržište rada jer puno je kvalitetnije, pogotovo imat ćemo i niz tema i mirovinske reforme i zdravstvene reforme, naprosto sustavi koji sada egzistiraju i mirovinski i zdravstveni po ovim postocima i učešću, naprosto su neodrživi. Možda bi to bio jedan mali doprinos u smislu i u održivosti tih sustava. Naravno da i kao zaštitne tako i integrativne radionice trebaju određenu potporu ne samo kod osnivanja nego i kod budućeg funkcioniranja međutim kod integrativnih radionica svakako vjerujem da bi se model održivosti mogao daleko kvalitetnije postaviti jer to su ljudi koji imaju daleko veću procijenjenu preostalu radnu sposobnost, naravno i mogu dati daleko veći doprinos i u konačnici i u ispunjenju određenih normativa, ovisno je o procesima. Evo, neću duljiti čisto je ovo apel iako vjerujem da ste i kod ovih izmjena razmišljali o tom djelu, ali svakako bi volio da u buduće vrijeme što skorije pokušamo iznaći određene modalitet, da li kroz zakon, da kroz neke podzakonske akte što se tiče integrativnih radionica, tim više što nemamo nažalost ni jednu registriranu takvu u RH.

Pozdravljam još jednom predstavnice ministarstva. Dakle, poštovani zastupnici, predložene izmjene i dopune Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba sa invaliditetom nude rješenja za ubrzanje i olakšavanje uključivanja nezaposlenih osoba sa invaliditetom u postupku profesionalne rehabilitacije dakle njihovu bržu resocijalizaciju i uključivanje u sfere društva. I MOST nezavisnih lista će podržati ove izmjene, mi ćemo imati neke od amandmane koje ćemo vam i predočiti ali smatramo da je zakon poboljšanje u odnosu na postojeći kao što očekujemo da će se tijekom vremena sve ono što je potrebno još izmijeniti i u slijedećim izmjenama uvrstiti. Dakle da ponovim. Osobe sa invaliditetom nisu teret nego potencijal našeg društva ako ostvarimo dobre prakse između ostalog i pri zapošljavanju. Isto tako percepcija o nekim velikim troškovima kod prilagođavanja radnih uvjeta osoba invaliditetom nikako ne stoji ponajprije zato jer je za zapošljavanje osobe s invaliditetom najčešće potrebno tek malo dobre volje, a u slučaju troškova poslodavci ostvaruju pravo na njihov povrat od zavoda za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom. Osim toga, poslodavac koji zaposli osobu s invaliditetom ostvaruje pravo na subvenciju i njegove plaće itd. To smo već sve rekli. Dakle, ono što treba ponoviti, poslodavci dobiju izuzetno vrijednog i odgovornog zaposlenika i pri tom još ostvaruju značajne materijalne koristi od njegovog zapošljavanja. Provedena istraživanja pokazala su da su osobe s invaliditetom izuzetno odgovorni, lojalni i vrijedi zaposlenici koji suprotno uvriježenom mišljenju manje koriste bolovanja. Zapošljavanje osobi s invaliditetom djeluje jako pozitivno na njeno psiho-fizičko stanje, uostalom pravo na rad temeljno je ljudsko pravo i čini joj se da se osjeća korisno. Takva osoba može izdvajanjima pridonositi široj zajednici umjesto da bude korisnik socijalne naknade. Dakle, mi moramo razmišljati na način kako da sve osobe koje imaju radnu sposobnost, a to nisu samo osobe sa invaliditetom, to su i starije osobe iznad 50 i 60 godina života koje su dugotrajno nezaposlene, da ih sve vratimo u radne procese. Jedan od primjera je turizam. S tim u svezi paradoksalno je da je upravo u Dalmaciji najniža stopa zapošljavanja osoba s invaliditetom. Potpuno je kriva percepcija da ljudi s invaliditetom nisu radno sposobni i da za njih trebaju neka posebna radna mjesta. Dosad je zaposleno više od 12 tisuća osoba s invaliditetom, projekcije ukazuju da možemo još tome pridodati još 5 tisuća onih kod kojih je u tijeku postupak utvrđivanja invaliditeta, a zajedno sa evidentiranima na burzi dolazimo do njih 25 tisuća. Dakle, ja se pitam što je sa ostatkom jer kad uračunamo i onih 80 tisuća koji su invalidskoj mirovini zbog profesionalne nesposobnosti još uvijek nam nedostaje oko 150 tisuća osoba, dakle, četvrt miliona koji su u Hrvatskoj izvan radnog procesa. Pitam se što je s njima? Zahvaljujući Konvenciji UN-a o pravima osoba sa invaliditetom, te dokumentima EU, kao i brojnim međunarodno prihvaćenim aktima osobama sa invaliditetom zajamčena je zaštita i propisana važnost njihovog aktivnog uključivanja u tržište rada na ravnopravnoj razini sa svim drugim članovima društva. Kako je istaknuto u Konvenciji, osobe sa invaliditetom ne samo da imaju pravo na život u jednakim uvjetima kao i ostali, već imaju pravo i aktivno sudjelovati u procesu donošenja odluka, o politikama i programima koji se odnose na njih. Ipak, prema podacima Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje, u prosincu 2016. taj podatak zadnji imam, Zavod je evidentirao 8720 obveznika kvotnog zapošljavanja, od kojih je 2484 obveznika iz javnog sektora, 6194 obveznika iz privatnog, te 42 obveznika su organizacije civilnog društva. Od ukupnog broja obveznika kvotnog zapošljavanja samo 1048 obveznika kvotnu obvezu ispunilo je zapošljavanjem osoba s invaliditetom, dok je znatno veći broj njih, 4060 svoju obavezu podmirilo plaćanjem novčane naknade. Dakle, njih 3425 su obveznici koji možda djelomično podmiruju kvotnu obvezu zapošljavanjem osoba sa invaliditetom, koriste izuzeće za radna mjesta ili zamjenske kvote, no ne plaćaju ostatak obveze i oni obveznici koji kvotnu obvezu ne ispunjavaju ni na jedan način, čak ni djelomično, niti plaćaju novčanu naknadu. O tome smo već danas čuli. Na kraju valja istaknuti i da otprilike trećina poslodavaca jer posebno njima se želim obratiti, koji su zakonski dužni zaposliti osobe sa invaliditetom, plaćaju naknadu ali razlog u tome nije njihova nezainteresiranost. U pozadini navedene situacije nalazi se nemogućnost pronalaska osoba sa invaliditetom raspoloživih za rad u traženim zanimanjima, što još jednom u prvi plan dovodi potrebu usklađivanja obrazovnog sustava sa stvarnim stanjem na tržištu rada. Naime, poslodavac koji zapošljava osobu s invaliditetom na otvorenom tržištu rada, osoba s invaliditetom koja se samozapošljava i integrativna radionica mogu za svaku zaposlenu osobu ostvariti subvenciju. Osim toga, zaštitna radionica može za svaku zaposlenu osobu s invaliditetom na zaštitnom radnom mjestu ostvariti plaću u iznosu od 75% osnove izračuna itd. Dakle, poticaji pri zapošljavanju osoba s invaliditetom mogu ostvariti samo osobe sa invaliditetom, to smo rekli, upisane u očevidnik itd. Dakle, ono što bih htjela još jednom ponoviti, žao mi je da nije uvažena primjedba pravobraniteljice za osobe sa invaliditetom koja je rekla da je potrebno ipak na neki način omogućiti da čisto zbog strogo gramatičkog tumačenja teksta zakona da se sve osobe sa invaliditetom koje dostave kompletnu dokumentaciju, ukoliko se nisu i pozvale baš na to pravo, da se taj dio ipak uvaži i zato smo i predložili da se dakle, sadašnja odredba čl. 9., st. 2. važećeg zakona izmijeni na način da glasi da bi ostvarila pravo prednosti pri zapošljavanju, osoba s invaliditetom je dužna uz prijavu, odnosno ponudu na javni natječaj priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta iz natječaja ili oglasa, te dokaz o invaliditetu i time ćemo zapravo izbjeći ovo da li su se pozvali ili ne iz cijele te priče. Isto tako stvar je dugotrajnih bolovanja. Naš prijedlog će biti da dugotrajna bolovanja nakon dvije godine isto tako zahtijevaju da se osoba uputi na profesionalnu rehabilitaciju i procjeni i posebno bih istaknula potrebu i važnost kontinuirane edukacije stručnjaka koji obavljaju vještačenja i na našem saborskom Odboru smo o tome razgovarali dakle, nije dobro da se vještaci regrutiraju između poznanika, između kolega s kojima se radi unutar nekih ustanova, već je potrebno da to bude kroz oficijelne komore, one koje su zapravo i imaju javnu ovlast da provode edukaciju o vještačenju, a jedna od njih i Liječnička komora, znači kako bi na taj način imali osobe koje će biti stručne, objektivne i ujednačenijih mjerila. Skrećemo pažnju da sustav vještačenja treba biti učinkovit, visoko profesionalan i u funkciji ostvarivanja temeljnih ljudskih prava i prava građana. Dakle, ovaj zakon ćemo podržati, naše amandmane ćete dobiti. Nadam se da ćete još jednom razmotriti njihovu namjeru da poboljšamo ovaj zakon, koji zapravo je prvenstveno namijenjen poboljšanju statusa osoba s invaliditetom. Sada ćemo prijeći na pojedinačnu raspravu i prvi se javio poštovani zastupnik Silvano Hrelja. Pa, malo bi još par detalja rekao, ono što nisam stigao u raspravi u ime kluba. Naime, ne treba misliti da se i prije 2014. odnosno, od kada se donio ovaj zakon nismo bavili i sa problematikom zapošljavanja osoba s invaliditetom. Dakle, sjećam se i onih prvih, ja mislim i 11 g. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji zapošljavanja osoba s invaliditetom. Tamo je u glavnoj ulazi bio tadašnji fond za profesionalnu rehabilitaciju zapošljavanja osoba s invaliditetom i tada smo imali doprinos za zapošljavanje osoba s invaliditetom. I moram priznati, da bi danas poslodavci koji će biti i koji jesu u upravnom vijeću zavoda mogli jasno i glasno prosvjedovati jer u onih 10, 11 g. oni su uplatili prosječno godišnje oko negdje 130 milijuna kn doprinosa, a u namjene zapošljavanja i profesionalne rehabilitacije se svake godine negdje oko polovicu tog iznosa potrošilo, a ostalo su prihodi proračuna. Ovdje nakon 2014. g. to ostaje na posebnom računu, gdje danas imamo, kao što sam rekao u raspravi u ime Kluba, viška novca i to iako sam imao dilema kada je to predlagao tadašnji ministar Mrsić, ovo je možda bolja priča, jer omogućava, ne možda, nego sigurno, jer omogućava nesmetano planiranje razvoja sustava profesionalne, vještačene profesionalne rehabilitacije i zapošljavanja osoba s invaliditetom. I kao što sam već rekao, ja mislim da je dobra mjera da imamo 10 centara i da malo, se sveobuhvatnije, naravno tamo gdje ima najviše potreba i mogućnosti da se zaposle osobe s invaliditetom, bilo na otvorenom tržištu rada, bilo na zašitimo radionicama i integrativnim radionicama ili u samom zapošljavanju. Ja moram s ovog mjesta, s obzirom da se s time bavim negdje od 2002. g. s ovom problematikom, moram iskazati i poštovanje i prema gradu Puli i Istarskoj županiji koji su bili otvoreni za osnivanje zaštitne radionice Tekop Nova u Puli, kada je stari Tekop koji je imao 600 zaposlenih, koji se bavio s dosta djelatnosti propao u stečaju, pa smo s jednom inicijativom koju sam osobno potpisao preko tadašnjeg ministra Vidovića, oformili ustanovu zaštitnu radionicu Tekop Nova, koja od 2004. pa do danas u kontinuitetu zapošljava preko 25 zaposlenika, od čega su preko 51% osobe s invaliditetom. Rade na proizvodnji zaštitne opreme, radne opreme, sada su se prebacili još na jednu čak i modne konfekcije i rada po narudžbi, itd. dakle, šire poslovanje dobili su potporu i 2004., dobili su potporu 2013. kada su trebali preseliti u novi pogon, dobili su potporu i 2017. ako se ne varam, kad su ugradili poslovni prostor i mogu ih jako pohvaliti, kao što sam već pohvalio i županiju i grad, jer su u svojim proračunima osigurali sredstva za odgovarajuće subvencije.

I tako stvar funkcionira.

Kada sam već, odnosno, prijavio se za pojedinačnu raspravu, moram još reći jednu dilemu, a ta moja dilema ide još iz vremena, kada je državna tajnica bila pokojna gospođa Vera Babić, naime, i onda i danas sporim, da li zaštitna radionica može biti trgovačko društvo. Naime, ne smatram da bi zaštitne radionice trgovačko društvo, po vokaciji je bi trebalo ostvarivati profit za svoje dobit, za svoje vlasnike, dok ustanova to ne mora. Apriori je neprofitna, kažem ne mora, trgovačko društvo može sve reinvestirati, ali mi je nekako neprirodna situacija i mislim da zaštitne radionice u svakom slučaju trebale biti javne ustanove, koje su, a osnivači mogu biti i gradovi i općine, odnosno, županija i država. Prema tome, to je jedna dilema koja još uvijek i visi u zraku, za sada mogu s njom živjeti, ali bih molio isto tako, da i Ministarstvo rada malo, izanalizira poslovanja svih tih zaštitnih radionica, odnosno, trgovačkih društava koje ovaj, posluje, koje zapošljavaju osobe s invaliditetom, jer bilo bi grijeh ne pomoći, veliki grijeh ne pomoći osobama s invaliditetom a još bi veći grijeh bi da se na njima rade određene malverzacije, prema tome upozoravam da treba ministarstvo to sve skupa pod stalnom kontrolom. Dakle, naravno moja iskustva govore da su osobe s invaliditetom vrlo vrijedne i vrlo vezane za svoje radno mjesto, da s njima treba puno komunicirati, da im treba dati povoljnije uvjete, da ne možemo ih tjerati sa normiranim radom, ali isto tako moram priznati da oni zarade s obzirom na svoju preostalu radnu sposobnost, itekako zarade ono što primaju na ime plaće jer to što oni rade, ako malo pogledate ili imati prilike otići vidjet, nije baš tako ni lako. A imate uvijek i opasnost da u tim zaštitnim radionicama dođe do na neki način sudara onih koji su zdravi zaposleni u istoj proizvodnoj liniji i onih koji su osobe s invaliditetom odnosno ne mogu davati odgovarajuće rezultate. Tada je jako bitna uloga ravnatelja u tim zaštitnim radionicama koji otvoreno moram reći, evo to nam je jučer gospodin Koščec prenio da je on imao takav jedan sukob u svojoj zaštitnoj radionici koju je osnovala strukovna škola u Varaždinu, tada ravnatelj treba reći ljudi, da nema njih, da nema osoba s invaliditetom i da nismo to radili radi njih, vas zdravih ovdje ne bi bilo, prema tome apelirati odmah direktno na solidarnost ljudi i da se zna da je to zajedništvo nastalo zbog toga, zbog ljudi, zbog osoba s invaliditetom i da to treba posebno cijeniti. Dakle, žao mi je da takvih svijetlih primjera ima tako malo u javnosti, da svaka ovdje loše izgovorena riječ ili neodmjerena riječ izazova toliko pažnje u javnosti, a ovakvi dobri primjeri gdje ljudi rade, gdje ljudi koji nemaju, imaju neke slabije preduvjete da bi mogli se boriti za svoju egzistenciju, žrtvuju, rade, i gdje postoje takvi kolektivi gdje osobe s invaliditetom su dobrodošle i gdje se takvi eventualni problemi sprečavaju, da takvih više emisija, priloga i takvih vijesti nema u javnom medijskom prostoru. Poštovani kolega Hrelja, dakako da većinu stvari možemo se usuglasiti svi ovdje zajedno, i ono što ste spominjali i oko inkluzije osoba s invaliditetom i ovi primjeri, ja samo želim ovdje javnosti naglasiti na proceduri, zašto, kako, tko zapravo ima pravo za zapošljavanjem uz taj status, to su osobe s invaliditetom koje su upisane u očevidnik.

Dakako, ja sam u svom govoru u ime kluba zastupnika rekao da ovaj sustav se neprestano treba unapređivati a unapređenje bi trebalo ići i u smjeru fleksibilizacije ovih uvjeta odnosno ovdje su postavljeni ovako za početak, problem da novaca ima dovoljno da se unapređuje sustav, to nije problem nego dobra, pozitivna situacija bi trebala donijeti i do toga da se izvrši daljnja fleksibilizacija ovih kriterija jer cilj nam je i zapošljavanje i zaposlenost i da ljudi žive od svog rada. Ja mislim daće do toga doći ali je zato bitno odrediti se u kojem rokovima moramo raditi evaluaciju sustava odnosno evaluaciju provedbe ovih zakonskih normi.

Htjela sam samo reći da ne znam da li znate, da malo koja jedinica lokalne i regionalne samouprave želi biti osnivač jednoj zaštitnoj ili integrativnoj radionici opa mi se čini da evo poziv je svima nama ovdje koji o tome nešto više znamo, da budemo na neki način i gradovima i općinama i županijama, da govorimo o tome kako nije strašno osnivati jednu zaštitnu ili integrativnu radionicu. Naime nemojte misliti da su objeručke hrlili grad Pula i županija da budu suosnivači zaštitne radionice ali kad smo sjeli i kad smo razgovarali da se razvijenost jednog kraja, jednog grada, jedne općine može cijeniti i po brizi koju taj grad, ta jedinica lokalne samouprave ili regionalne samouprave vodi za svoje osobe s invaliditetom, onda su priče postale malo drugačije. I zahvaljujući promjeni gdje je moguće naručiti uslugu od zaštitne radionice, to zahvaljujem ovom zakonu došli smo do pozicije da ne moraju komunalna poduzeća isključivo kroz javni natječaj naručivati određene proizvode, već mogu direktno kroz zamjensku kvotu kod zaštitnih radionica što je po meni dobra pozicija.

Uvaženi kolega Hrelja, vi ste jedan od začetnika ovog cijelog sustava, radili ste kao osoba koja je bila zadužena za zaštitu na radu, znate ovaj sustav i zahvaljujući vama održala se … [[Govornik se ne razumije.]] u Puli. Ono što mene zabrinjava da od donošenja zakona do danas nisu osnovane nove zaštitne radionice. Pogotovo što to treba gledati u svjetlu toga da će se produživati radni vijek i da treba radnike profesionalno rehabilitirati, a ne čekati da navrše određenu dob pa da onda idu u mirovinu jer je jasno da za neka zanimanja neće biti mogućnosti da odrade cijeli radni vijek i uđu u životnu dob koja će onemogućavat da rade poslove za koje su educirani. Govorio sam kažem u svom govoru u ime kluba da treba broj centara povećati na 10 što bi bilo optimalno i o tom može donijet odluku nadležno ministarstvo, odnosno pardon Fond za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom zato ima i sredstava. Međutim, osnivanje zaštitne radionice ne možete vi izmisliti, možete iz jednog centra reć gdje je to potrebno, mislim trebaju ljudi koji razumiju problematiku, koji razumiju potrebe pokrenuti takve inicijative, pokrenuti inicijative mogu poslodavci, mogu sindikati, mogu jedinice lokalne samouprave koje mogu firme kojima se čini da bi mogli dobit uslugu koja im treba, a ne mogu je dobit na drugom mjestu, to je ovaj primjer iz Varaždina i na tom primjeru se jako puno može učit. Uvaženi kolega Hrelja. Dakle, spominjali ste jedne pozitivne primjere koje možemo vidjeti u javnosti i uvijek ih je dobro vidjeti jer takvi pozitivni primjeri zapravo i na neki način i dalje senzibiliziraju ili potiču poslodavce na zapošljavanje osoba s invaliditetom. Ja bih rekla da bi tih primjera bilo još i više kada bi osoba s invaliditetom kojoj je to potrebno, zapravo imala mogući institut o kojem sam ranije govorila, to je radni asistent, odnosno asistent jer neke osobe zaista bez svog asistenta teško da mogu uopće doć u poziciju, uopće se prijaviti negdje na nekakav natječaj, doć u poziciju raditi ili zadržati radno mjesto. Dakle osoba koja će biti uz osobu s invaliditetom i koja će joj omogućiti kvalitetno uključivanje u svijet rada.

Mislim i iskoraci bi trebali biti da, s obzirom da asistent tog poslodavca ne košta, da se mi razumijemo, nego da li zajedno osoba s invaliditetom, sa asistentom mogu udovoljiti potrebama poslodavca? To je jedan iskorak, to je unapređenje sustava, o tom treba razmišljati i o tom treba vodit računa. Ja mislim da su već neke pretpostavke stvorene, a mislim da ih treba još dalje razrađivati, odnosno razvijat dapače. Svi načini zapošljavanja osoba sa invaliditetom, svi načini njihovog radnog angažiranja, svi načini koji potiču njihov doživljaj da su vrijedni članovi ovog društva je dobrodošao.

Uvažena državna tajnice sa suradnicama, kolegice i kolege. Prije nego što pređem na samu srž rasprave, htio bih iznest jedan primjer. Riječ je o jednom poduzetniku koji je zaposlio branitelja, nezaposlenog hrvatskog branitelja, to je bilo izvan njegovog mjesta stanovanja, taj čovjek nije imao automobil, ni vozačku dozvolu, a s obzirom da je ruralni prostor nema baš ni autobusa i linija za prijevoz i onda je taj poduzetnik zaposlio još jednu osobu iz njegovog mjesta koja ima vozačku tako da obadvojica mogu zajedno putovat. Ovaj primjer nije vezan uz osobe s invaliditetom, ali je vezan uz temu o kojoj govorimo, a to je zapravo stvaranje tih minimalnih uvjeta kako bi i osobe s invaliditetom mogle obavljat određene zadaće i ako ima volje, onda to i poslodavci mogu napraviti. Mi smo kao država napravili puno u samoj legislativi, u donošenju zakona i zakonskih okvira i to nije samo u području ovog zakona, nego mnogih resora i od socijalne skrbi, obrazovanja i mislim da je kolegica Ines Strenja-Linić spomenula, možda još netko drugi, nisam čuo, najznačajniji zaokret ili iskorak koji smo zapravo napravili je usvajanje ili ratifikacija Konvencije o zaštiti osoba s invaliditetom jer se tom konvencijom zapravo težište sa medicinskog modela invaliditeta prebacuje na socijalni model i tu je problem. Mi nismo u tom djelu još uspjeli postići ciljeve. Dakle da krenem ovaj socijalni model, da se osobe s invaliditetom koje su redovito na marginama društva, redovito ih prati siromaštvo, niska obrazovanost, obrazovna struktura pa tako prema podacima u RH 63% osoba s invaliditetom nema završenu osnovno školu ili ima samo osnovnoškolsko obrazovanje. Srednju stručnu spremu ima 28%, a višu ili visoku stručnu spremu ima samo 3% osoba s invaliditetom. S druge strane još jedan podatak a vezano je i uz konvenciju koju smo nedavno usvojili, prema zapošljivosti, prema podacima zavoda za zapošljavanje 62% su ipak muškarci čine, onih koji se zapošljavaju a svega 38% žene. I najviše osoba koje su zaposlene prema istim podacima su sa srednjom stručnom spremom zanimanja do tri godine. A kada govorimo o fakultetu to je zanemarivo. I naravno bez škole i završene škole te se osobe jako teško zapošljavaju. I ono što je ne samo kod osoba sa invaliditetom, općenito u društvu da osobe sa nižim stupnjem kvalifikacije lakše ostaju bez posla, teže pronalaze posao i više su izloženi tom riziku na tržištu rada. I to je jedan od razloga zašto se osobe teško odlučuju za profesionalnu rehabilitaciju jer nitko im ne garantira da će oni poslije toga dobiti posao i da će taj posao zadržati. Htio sam samo još ispričati jedan primjer, ja nisam stručnjak kao moje neke kolegice i kolege ovdje koji se bave dugo s tom problematikom ali sam prije nešto više od 15 godina imao priliku u osnovnoj školi raditi kao učitelj informatike, tehničke kulture s jednim odjelom, to su bili učenici s teškoćama u razvoju. Ono prvo što sam doživio kada sam ušao u taj razred je strah. Ja tada nisam znao, nisam imao dovoljno, imam pedagoške, psihološku onu izobrazbu kao kompetencije a drugo nisam imao. Ono što smo imali na raspolaganju su bile škare, pile, nešto da praktično radimo. Ja sam tada tu djecu pitao žele li da ih povedem u informatičku učionicu oni su pristali. I ono što sam tamo doživio me zapanjilo. Inače u informatici to vam je tako iako postoje standardizirani postupci za pri pronalaženju pojedinih rješenja zadataka, učenici često pribjegavaju nestandardiziranim postupcima i traže nekakva kreativna svoja rješenja. I to nije bio izuzetak od ove djece. Zato što mi u obrazovnom sustavu, u tijeku je i reforma srednjoškolskog strukovnog obrazovanja. I tu najviše, svi ispitanici najviše spominju da je najveći problem u srednjoškolskom obrazovanju. Osnovna škola im je u redu ali srednjoškolsko obrazovanje je problematično jer se mnoge osobe obrazuju za zanimanja koja više, koja nitko ne treba. Naravno tu su uglavnom pomoćna zanimanja kod ovih ljudi. Ono što se događa, isto što je na neki način ajmo reći tragično da u osnovnoškolskom obrazovanju djeca ostaju što dulje jer nemaju drugog načina da bi bili zaštićeni, da bi primali određene socijalne transfere. To su stvari koje moramo rješavati a ne smijemo zaboraviti da mi kao turistička zemlja imamo strašan potencijal, ako već govorimo o pomoćnim zanimanjima, možemo zaposliti puno osoba sa invaliditetom u turizmu i nadam se da bolja komunikacija između naših državnih institucija i poslodavaca može tome pridonijeti. Kada su u pitanju ministarstva i jedinice lokalne samouprave također treba više napora. Ali evo meni je s jedne strane razumljiva ova intencija sada ministarstva da osnivač bude država centara ali opet nekako izmiču se, gdje su nam županije, gdje su, govorimo skroz o problemu centralizacije a onda kada se to događa onda svi šute. Ne kažem da se, mnogi od njih se angažiraju ali trebalo bi dakle više napora jer, evo npr. od djece, porazno je dijete maknuti iz društva, treba njemu omogućiti da ono bude uključeno u društvo, znači da bude uključeno u redovno školovanje, u sve. Najgore kad se oni izmiču, kada se takva djeca izmiču u ustanove, to je najgori, najgori oblik, a sad, mogao bih reći diskriminacije premda je to u tom trenutku spas za tu djecu. Dakle na pitanju senzibilizacije društva, prepoznavanja problema osoba sa invaliditetom moramo još puno raditi, puno toga je i napravljeno ali rezultati nas ne mogu nikako zadovoljiti. Eto, izgleda da kvote su nešto što pomaže ali dugoročno sigurno to neće biti tako, morati ćemo osmisliti još puno, puno nekakvih ne penalizacija, nego već motivacija da se i poslodavci i institucije a na kraju krajeva i osoba sa invaliditetom da se snažnije bore za svoja prava jer oni na to imaju pravo. To njima, osobe sa invaliditetom ne trebaju milosrđe, one trebaju u skladu sa njihovim mogućnostima zaposlenje i vjerujem da mogu osigurati onda svoju egzistenciju, ne samo sebe nego i svojih članova kućanstva. Na kraju, evo da zaključim ovu raspravu ovaj zakonski prijedlog svakako treba podržati i nadam se da to neće biti zadnja izmjena, da ćemo ići u još izmjena jer ono što se u praksi pojavljuje, to nam treba biti da kažem vodilja. Evo recimo i kod pitanja, evo, jedno od pitanja koje se u praksi, je upisivanje u srednju školu, gdje imaju znatnih problema sa elektronskim upisom učenici. Onda razlika između onih s kojima je rađena individualna nastava u odnosu na one koji su rađeni po prilagođenom programu. Često puta oni po prilagođenom programu imaju nešto veće ocjene nego ovi što su radili individualizirano nastavu jer je tamo ocjenjivanje praktički jednako kao i u redovnim razrednim odjelima pa teže upisuju daljnje školovanje. Hvala vam lijepa. Zahvaljujem poštovanom kolegi, imamo nekoliko replika. Kolega Žagar ono što je vrlo bitno, što ste naglasili a ja želim potencirati to je provedba. Dakle spomenuli ste konvenciju koju je i Hrvatska potpisala i koja je značila jedan kvalitetan iskorak u brizi za osobe sa invaliditetom. I ovaj zakon koji donosimo trebao bi ići u tom smjeru ali je uvijek problem u provedbi zakona ne samo ovog nego generalno u provedbi zakona a posebno je to bitno kod osoba sa invaliditetom jer smo vidjeli i po izvješću pravobraniteljice za osobe sa invaliditetom da je u ovoj prošloj godini bilo čak 31% više pritužbi osoba sa invaliditetom u odnosu na 2016. godinu što nije dobro. Dakle sve zakone koje donosimo trebamo ih donositi da bi oni u provedbi osigurali da skrb osoba sa invaliditetom bude što bolja. A da je bolja to bi značilo da će broj pritužbi biti manji a on raste. Prema tome, ta provedba je ključna jer možemo donijeti najbolji zakon ako ga ne provodimo nema koristi. Izvolite. Hvala potpredsjedniče. Uvaženi kolega Jovanović. Dakle sporost sustava je nešto što nas prati. 2005. donosimo Hrvatski nacionalni obrazovni standard, 2014. I onda se u javnom prostoru se uglavnom svodi tema na nekakve ideološke prijepore umjesto da se što prije nastavi sa reformom obrazovanja jer ona će pomoć upravo i osobama s invaliditetom i mnogim osobama u RH, mladima da ne odlaze iz ove zemlje. I tu onda nailazimo na niz problema jer ne postoji dovoljna svijest, osviještenost ljudi da evo u ovom slučaju osobe s invaliditetom imaju velike probleme. Imaju velike probleme u svakodnevnom životu i ono što je naša dužnost kao zakonodavca da im to olakšamo. Izvolite. Hvala poštovani potpredsjedniče. Uvaženi kolega Žagar. Spomenuli ste zapravo što mene iz struke iznenađuje da ljudi uopće koji možda nisu, ali možda vi jeste spominju taj odnos medicinskog i socijalnog modela i raduje me da razumijete o čemu se radi.

Izvolite. Uvažena kolegice Alfirev. A s druge strane ovo što vi pitate neće to tako ići, kolega HRelja je govorio ja sam se ispričao unaprijed ja nisam u ovom sustavu bio, ali sam eto radio kao učitelj i nešto sam od toga vidio, prepoznao.

Na tim stvarima treba ministarstvo raditi da se to olakša. Izvolite. Poštovani potpredsjedniče Sabora, poštovana državna tajnice. Uvaženi zastupniče Žagar. Ovaj zakon je pozitivni iskorak prema osobama bez dovoljno životne sreće invalidima. Mi znamo i jasno je da je zapošljavanje invalida u postotku i apsolutnom broju povećano.

Da li možete povezati povećanje zapošljavanja invalida odnosno osoba sa invaliditetom sa aktualnim stanjem na tržištu rada odnosno odljevom radne snage, mislim da je to u korelaciji? Što mislite o tome? Zahvaljujem kolega Kirin. Izvolite. Hvala.

Ono što mi u javnosti trebamo biti svjesni da smo mi invaliditet postaje onda kada osoba s oštećenjem nailazi na prepreke. Dakle u svakom trenutku svatko od nas može postati osoba s invaliditetom. Uzmite malu djecu koja ne mogu dohvatiti ako je onaj prekidač za svjetlo postavljen dovoljno visoko onda su ona hendikepirana jel ne mogu dohvatiti, tako i čovjek ako bi neki ergonomski proizvod nije dobro napravljen čovjek bi u tom slučaju mogao postati osoba s invaliditetom. Zahvaljujem kolega Žagar. Izvolite. Hvala vam lijepa. Pa kolega Žagar, spomenuli ste kako bi svi trebali imati određeni senzibilitet prema osobama s invaliditetom. Ja bih rekla da ono što trebamo svi znati da prije svega i osobe s invaliditetom trebaju željeti raditi.

Zahvaljujem na replici gospođi Ljubici Lukačić. Prije odgovora pozdravljam učenice i učenike Srednje strukovne škole iz Samobora i njihove profesorice i profesore koji su nam se pridružili na galeriji. Izvolite. Hvala potpredsjedniče. Uvažena kolegice Lukačić, iznimno bitno kad govorimo o osobama s invaliditetom i njihovim obrazovanjem da oni ne budu pasivni sudionici tog obrazovanja da se i upravo ta razlika od medicinskog modela prema socijalnom modelu, da oni ne budu upoznati samo sa svojim pravima, nego da doista i sa svojim obvezama na radnom mjestu, tj. da steknu kompetencije da mogu biti na tom radnom mjestu doista kompetentni i da mogu radom zaraditi ono što je njima potrebno. Da naglasimo još jedanput, takvim osobama ne treba milosrđe, oni trebaju pomoć ukliniti one prepreke da bi mogli aktivno kao i ostali građani sudjelovati u tim procesima. Ono što nije dobro, vidimo iz ovih, iz istraživanja, iz izvješća, kad osobe idu sudjelovati na otvorenom tržištu rada često puta se ti testovi koji se stavljaju pred njih su takvi da nisu oni u ravnopravnom položaju i o tome treba voditi računa. Poštovani kolega Mirando Mrsić, izvolite. Hvala lijepo gospodine potpredsjedniče. Uvažena državna tajnice, pa svi koji su putovali Europom i Amerikom sigurno su vidjeli veliki broj osoba sa invaliditetom koje rade u uredima, vidjeli ste ih u restoranima, na ulicama, fakultetima, kulturnim događajima i to je u tim društvima nešto što je normalno i nitko osobe sa invaliditetom ne smatra osobama koje nisu dio društva i tim osobama se itekako u tim sredinama pruža šansa da žive normalan život bez prepreka. Hoćemo li kod nas viđati takve slike, hoćemo li u RH imati osobe sa invaliditetom koje će biti tu za, na mjestu potpredsjednika Sabora, a ne da moramo ovako kao što je gospođa Lukačić, na mjestu gdje je, dakle, na mjestu koje je jedino prilagođeno osobama sa invaliditetom u ovom trenutku. I sasvim sigurno da je ovaj Zakon, Zakon koji ide za time da ljude koji imaju određeni stupanj invaliditeta vidimo na radnim mjestima, da vidimo u radnoj okolini. Vidjelo se da raste broj poslodavaca koji su ispunili ovu kvotu i koji jasno vide da osoba sa invaliditetom je jedna osoba koja je u svom radnom elanu možda čak i veća nego osoba koja nije sa invaliditetom. Tu se razbijaju i one predrasude da osobe sa invaliditetom imaju veći postotak bolovanja, imaju manji postotak bolovanja. Dakle, sve su to učinci ovog Zakona i žao mi je što ovaj Zakon ide opet na ruku poslodavcima jer ove izmjene koje se tu predviđaju neće dovesti do toga da zaposlimo veći broj osoba sa invaliditetom, dovesti će do toga da se poslodavcima omogući da izbjegavaju tu obavezu što više mogu. Tako da ne razumijem zbog čega je se krenulo sa time da se poslodavcima ukine obaveza izvještavanja prema JOPPD obrascu. Poslodavci razumiju samo jednu logiku, a ta je jedna logika ako me uhvate u prevari, onda ću biti kažnjen, a ako nemam mogućnosti kontrole onda baš i neću ispunjavati tu obavezu. Nisam siguran da Zavod za profesionalnu rehabilitaciju može sa svojim kapacitetima biti tako efikasan kao što je JOPPD obrazac. I ova isprika tu da će se to raditi preko OIB-a je, na neki način, mazanje očiju jer tko će vidjeti za slijedeće dvije ili tri godine da li su svi poslodavci ispunili kvotu, da li sam Zavod zahvatio sve poslodavce koji imaju tu obavezu i ovo je nešto što eto, vaša Vlada na čelu sa premijerom i hodajućim sukobom interesa ministricom Dalić radi, a to je da ide na ruku poslodavcima. Ali ovdje ne treba ići na ruku poslodavcima i poslodavci moraju shvatiti da je to nešto što je društveno odgovorno i nešto što je za dobrobit društva, a i za dobrobit samih poslodavaca. Stoga apsolutno ne razumijem, odnosno razumijem, zato što idete na ruku poslodavcima, ali u konačnici će štetu od toga imati osobe sa invaliditetom. Također, odredba kojom se ide smanjenjem broja osoba koje se zapošljavaju u integrativnim radionicama sa 51% na 20% je također nešto što će omogućiti da pojedini poslodavci rade nepošteno na tržištu rada i da kroz ovaj vid rada budu nelojalna konkurencija onim poslodavcima koji pošteno rade na tržištu rada jer integrativne radionice, zaštite radionice, oni imaju poseban status na tržištu i oni imaju određene olakšice što sa ovime omogućavate nekome da umjesto 51% osoba s invaliditetom ima 20-ak % i da onu pravu djelatnost koju ima sakrije, da tu ne zapošljava osobe sa invaliditetom, nego zapošljava negdje na drugom mjestu, a cilj ovog zakona je da baš osobe sa invaliditetom rade na onim radnim mjestima za kojima su osposobljeni i kojima mogu. Žao mi je što se državna tajnica u svom izlaganju nije osvrnula na same učinke zakona, da vidimo što se napravilo u proteklih 3 godine, da vidimo koliko smo napredovali u tom području koliko se osnovalo novih integrativnih radionica, što je sa zamjenskim kvotama, mi sada tu zamjenske kvote još i proširujemo da vidimo šta su to, koliko su one utemeljene, da li su one pomogle osobama s invaliditetom ili pomažu samim poslodavcima, dakle to su sve stvari koje je trebalo prije napraviti nego što se ide u ovakve izmjene. Zakon sam po sebi je nešto što je u Hrvatskoj doprinijelo da se zaposle osobe s invaliditetom, međutim ako pogledate od 2013. pa na ovamo, stalno pada broj osoba sa invaliditetom koje se zapošljavaju prema evidenciji Hrvatskog zavoda za zapošljavanje. Tako da svake godine on pada u postotku, prema tome očito da tu moramo vidjeti zbog čega je taj efekat.

Međutim tu nije samo problem zakona, tu je problem i obrazovanja osoba s invaliditetom, tu je problem i njihovih znanja koja mogu poslodavcima ponuditi na tržištu rada. Tako da se kroz ovaj zakon prelama i Zakon o obrazovanju, Zakon o strukovnom obrazovanju i jasno je da to treba gledati u tom kontekstu. Pohvalno je da se sredstva koja se prikupljaju od poslodavaca koji ne ispunjavaju kvotu da će se ona upotrijebiti za razvoj centara profesionalne rehabilitacije. Ali i tu se kasnije, ostali smo samo na 4, a trebali bi ih barem 10-ak sredstava, ima oni leže na računu, s njima ministar financija popunjava proračun, ali njihova svrha nije da se popunjava proračun, nego njihova je svrha da se pomogne osobama sa invaliditetom. Posebno ono što sam već i naglasio, u svjetlu toga da će u Hrvatskoj se odlaziti u mirovinu sa 67 godina, ja se nadam da će Vlada biti pametna pa to ostaviti tamo 2038. da neće slušati Europsku komisiju i birokrate iz Bruxellesa. Ali ova sredstva i centri za profesionalnu rehabilitaciju baš trebaju poslužiti tome da ljude osposobe da nakon izvjesnog vremena mogu raditi nekakav drugi posao i nastaviti raditi umjesto da idu u neku invalidsku penziju, mirovinu ili da idu u prijevremenu mirovinu. Sredstva su tu, međutim znajući što se do sada radilo, nisam siguran da će se ona do kraja utrošiti. Prijedlog zakona je trebao ići korak dalje, a to je da još više osnaži zapošljavanje osoba sa invaliditetom, ne da ide na teret poslodavaca, dakle ne da ide na to da poslodavcima smanji taj teret koji imaju jer poslodavci su ti koji trebaju znati da u Hrvatskoj postoji drugačija klima nego kod njih, a to je da osobe s invaliditetom moraju imati svoje radno mjesto. I kad gledate koji poslodavci ispunjavaju onda vidite da poslodavci koji su vlasnici izvan Hrvatske nemaju nikakvih problema sa ispunjavanjem kvote za zapošljavanje, ali imaju neki naši. Prema tome, to je bila uloga ovog zakona, a sa ovime što sada radite, radite potpuno suprotno, omogućavate poslodavcima da još više izbjegavaju zapošljavanje osoba s invaliditetom jer kažem, nije cilj ovog zakona kažnjavanje penalizacija, cilj ovog zakona je da se zaposle osobe sa invaliditetom, a vi taj cilj potpuno smanjujete tako da ćemo imati negativne efekte ovog zakona u budućnosti. Hvala lijepa. Zahvaljujem poštovanom kolegi Mrsiću. Izvolite. Hvala lijepo. Kolega Mirando, naravno da je osnovni cilj ovog zakona povećati broj zaposlenih osoba sa invaliditetom, inače djelomično ste u pravu, ali ipak da javnosti radi kažemo da je 2017. u odnosu na 2016. zaposleno 18% više osoba sa invaliditetom, dakle ipak je taj postotak u 2017. bio dobar. Međutim ne možemo nikako biti zadovoljni zato što je zaposlenost svega 6600 osoba sa invaliditetom radne dobi od ukupnog broja 243 000. I ono što ste govorili da ne može biti svrha kažnjavanje, ipak treba reći, što naravno nije dobro, unatrag 3 godine poslodavci koji nisu ispunili zakonsku obvezu su uplatili 350 milijuna kuna kazne. Po meni to je jedan zaista podatak koji ukazuje na to da se zakon izigrava i da se treba sve učiniti da se to spriječi. Zahvaljujem kolegi Jovanoviću na replici. Odgovor kolega Mrsić, izvolite. Kad sam govorio o tome da se broj smanjuje, referiram se na 2013. i 2014. kad je postotak bio 39, odnosno 39% više osoba koje su se zaposlile, prema tome to je ta brojka koju bi trebali stalno podržavati, a ne da se sada hvalimo da je to 17 i 18% jer je bitan apsolutni broj, ovo što ste rekli kolega Jovanoviću je istina. Dakle mi imamo velik broj osoba sa invaliditetom, a broj nam je još uvijek mali od onoga koliko bi treba i to je poanta. Lako se sada hvaliti to je 17%, 18%, ali kažem, cilj ovog zakona je da se zaposle osobe sa invaliditetom i nama su bitne, osim postotka, apsolutne brojke, a one su poražavajuće. Kao što je poražavajuće i da je toliko sredstava uplaćeno na taj račun, ja bih bio sretan da na tom računu uopće nema ni kune, to znači da poslodavci ispunjavaju svoju obavezu. Izvolite. Hvala vam lijepa. Pa kolega Mrsiću, ja sad znate svašta bih rekla, ali nemam toliko vremena, na sve bih vam mogla replicirati. Prije svega brinete se za kapacitete Zavoda za vještačenje. Samo se sjetite kak ste ih vi ostavili kao ministar, tek sad su se malo podigli zahvaljujući ovoj Vladi i ministru koji im jednostavno dao disati. Druga stvar, naknadu, što vi sada zovete kažnjavanje, pa to ste vi donijeli u zakonu. I mi mislimo da je ona dobra, ne mislim da je loša, ali nemojte govoriti da je to kažnjavanje. Zavod za vještačenje je sada počeo funkcionirati i što se vještačenja tiče, to je ono najvažnije, 3 g. kolaps u vještačenju. Poštovana kolegice Lukačić, vi zaboravljate tko je bio na vlasti 2016., Vlada Tomislava Karamarka i Oreškovića, kada je ministrica Šikić htjela ukinuti ovaj Zavod. Prema tome, samo zato što je bio kredit Svjetske banke, to se nije desilo. I vi ste bili isto tako, da se vještačenje vrati u Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje, postoje vaše diskusije, pa se sjetite šta ste tada govorili. Prema tome, nemojte optuživati što je bilo prije. Ono kada sam govorio o kapacitetima, govorio sam vam o kapacitetima kontrole, a razlog zašto to mislim zato što se preko JPPD obrazac i preko Porezne može vrlo lako kontrolirati i nema potrebe, jedino ako vi želite još zaposliti ljude u Hrvatskom zavodu, dakle, u Zavodu za zapošljavanje, jer to je očito vaš stil u HDZ-u, da sada zapošljavate na sve strane, pa naravski da onda ćete zaposliti još 50-tak ljudi koji će kontrolirati papire. Ali, opet napominjem, vaša ministrica Šikić i vi ste bili za to da se ukine jedinstveno tijelo vještačenja. Hvala potpredsjedniče Hrvatskog sabora. Uvaženi kolega Mrsić, nije sporno ako se pogoduje poslodavcima u smislu kako su naveli, kako je naveo predlagatelj, da im se olakša, da se smanji administrativna procedura. Međutim, sporno je, što mi nije jasno iz vašega, ako se to radi iz vašeg izlaganja, ako se to radi, zato da oni ne moraju to platiti, zapravo da nije razlog jesu li platili ili nije, onda je to sporno. I ono kada spominjemo o zaštitim radionicama, ne trebamo zaboraviti, vi ste iznijeli primjedbu na onih … [[Govornik se ne razumije.]] do sada je bilo 50% zaštite radnih mjesta. Zašto radionice se mogu javljati u postupku javne nabave i neće biti dobra poruka, ako bi bilo koji poslodavac to htio zloupotrijebiti, na taj način, da ima prednost prilikom javne nabave, to neće biti dobra poruka, međutim, ako ovakva odredba uspije na taj način povećati broj zaštita radionica i povećati broj osoba s invaliditetom, unatoč manjak broja zaštite radnih mjesta, onda će se postići uspijeh, međutim, to ćemo tek vidjeti nažalost u budućnosti.

I drugo što se tiče zaštitnih radionica, točno i to ja upozoravam cijelo vrijeme da će dio poslodavaca jednostavno ovo iskoristiti da zaposli 20% osoba s invaliditetom, ne u onom svom osnovnom biznisu, nego negdje drugdje, dakle, u nekim pomoćnim djelatnostima i da će na taj način biti nelojalna konkurencija onima koji toga nemaju jer će imati prednost kod natječaja i u EU, a i u Hrvatskoj. Sljedeća replika, poštovani kolega Silvano Hrelja, izvolite. Poštovani kolega Mrsić, ne treba ići po Europi da bi se vidjelo kako se radi s invaliditetima.

Dakle, to je nešto što nam je tu dostupno, što možemo vidjeti. Drugo što sam htio replicirati 2016. bilo veliki broj zaposlenih invalida, jer su tek ušli u očevidnik. Dakle, to treba imati na umu, jer je to prvi put, da su oni na taj način registrirani. A da se može više, s time se slažem i da treba evaluacija zakona svako određeno vrijeme, treba.

Bolji je nego što je bio, ali nije u odnosu na broj osoba s invaliditetom koji dakle, nisu zaposleni. I kada govorimo o ovom primjeru, onda je Vlada kroz ovo već mogla imati ijedan korak više, a to je da u ovim tvrtkama, koje su radno intenzivne, gdje se znaju da će krojačice ili ne znam u Uljaniku, brodogradnja, da zna, da ti ljudi više neće moći imati takav učinak kao što ima netko tko je mlađi, da onda kroz sustav tih zaštitnih radionica i profesionalne rehabilitacije ostanu ti ljudi raditi ali, da se financiraju iz ovih sredstava koja se nalaze na ovom računu i da to ide direktno radniku, a ne poslodavcu. Da se kaže, poslodavac isplaćuje jednu sumu i još 30% iz ovog fonda jer vi nemate više mogućnosti da radite onako kao što ste radili kao mladi. I to je trebalo biti u ovom zakonu, ali nije. Zahvaljujem na odgovoru kolega Mrsić, imamo završnu riječ, poštovana državna tajnica, gospođa Majda Burić, izvolite. Hvala vam poštovani potpredsjedniče Hrvatskog sabora. Poštovane zastupnice i zastupnici u Hrvatskom saboru, prije svega, zahvaljujem na vrlo usmjerenoj i konstruktivnoj raspravi. Koliko su Vladi RH bitne osobe s invaliditetom i odnos prema njima i unaprjeđivanje njihovog statusa jasno pokazuje i osobni primjer našega premijera čije je mjesto u Hrvatskom saboru zauzela upravo gospođa Ljubica Lukačić. Vlada RH ovim izmjenama i dopunama Zavoda za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom dakle još jednom ponavljam, želi unaprijediti sustav profesionalne rehabilitacije i ubrzati te olakšati zapošljavanje osoba s invaliditetom. Jasnijim definiranjem razumne prilagodbe koja proističe ustvari iz konvencije koja je tijekom rasprave spominjata dakle Konvencija o pravima osoba s invaliditetom ratificirana 2008. godine. Nastavno na to razumna prilagodba je sintagma koja mora biti detaljno i precizno razrađena i što je učinjeno ovim izmjenama i dopunama na način da razumna prilagodba ne počinje i ne završava isključivo arhitektonskim ili nekakvim građevinskim radovima, sada govorimo o ulazima u zgrade itd., već razumna prilagodba se odnosi na puno, puno više drugih segmenata i na organizaciju rada i na sustav rada i na mogućnosti u kojima ta osoba radi, a isto tako i prije svega na postupak samog natječaja odnosno intervjua pisanog ili usmenoga dijela gdje je slikovito rečeno osoba koja npr. ima motoričke smanjene sposobnosti će imati više vremena da napiše pisani dio ispita ili osoba koja ima verbalnih poteškoća će imati više vremena da verbalizira usmene odgovore itd., itd. Dakle razumna prilagodba valja biti zaista jako precizno definirana što i jest u ovom zakonu. Zaštitne radionice, da ne bi bilo nedoumica dakle zaštitne radionice i dalje moraju imati 51% osoba s invaliditetom, međutim svih 51% ne trebaju biti osobe na zaštitnim radnim mjestima. Dakle one osobe koje u principu obavljaju najjednostavnije funkcije jer imaju najviši stupanj invaliditeta.

Lijepo je rekao gospodin Hrelja da se ustvari radi o standardizaciji i o jednakom položaju za sve centre što je nužno i prijeko potrebno i što se ovim izmjenama i dopunama čini. Uz to centri za profesionalnu rehabilitaciju postaju proračunski korisnici, naglasila sam u uvodnom dijelu odakle će se to financirati i da su ta sredstva strogo namjenska. Dakle sredstva prikupljena temeljem naknade imaju posebnu poziciju u državnom proračunu, ove godine prikupljeno je 212 milijuna kuna, radi se dakle o strogo namjenskim sredstvima za zapošljavanje osoba s invaliditetom kao i za razvoj sustava profesionalne rehabilitacije. Osim toga usvajanjem ovog zakona osobe s invaliditetom imat će prednost pri zapošljavanju što predstavlja značajan iskorak u njihovu zapošljavanju i poboljšavanju njihovog položaja u društvu. Također smatram da valja naglasiti da je ova Vlada priznala pravo na osobnu invalidninu osobama s invaliditetom neovisno o tome primaju li oni plaću ili ne što je dodatan poticaj za njihov ulazak i ostanak u svijetu rada. Dakle cilj ovih izmjena i dopuna zakona jest prije svega stvoriti kvalitetniji sustav i dugoročno održiv sustav profesionalne rehabilitacije koji će omogućiti sustavno zapošljavanje osoba s invaliditetom na kvalitetnijim radnim mjestima. Budući da je ovdje bilo govora o zapošljavanju odnosno porastu zapošljavanja osoba s invaliditetom još jedanput želim istaknuti činjenicu da je ove godine zaposleno 3366 osoba s invaliditetom i da je to porast u odnosu na prošlu godinu od 18% U 2016. godini zaposleno je 2853 osobe s invaliditetom što je bio porast od 9%, a 2015. godine zaposleno je 2613 osoba što je bio porast u odnosu na 2014. 39%, a što je i sam gospodin Hrelja naglasio, dakle radi se zaista i o očevidniku. U svakom slučaju sve pozitivne rezultate smatram da valja pohvaliti i ostati na toj liniji porasta zaposlenih osoba s invaliditetom i naravno tendencija rasta je vidljiva kao što sam i iznijela. Vlada RH osim toga ovim zakonom želi nastaviti s pozitivnim trendom zapošljavanja osoba s invaliditetom i poboljšavanja njihovog položaja u društvu.

Prelazim na sljedeću točku dnevnog reda: - Konačni prijedlog Zakona o izmjenama i dopuni Zakona o središnjem registru osiguranika, drugo čitanje, P.Z., br. 263. Predlagatelj je Vlada RH na temelju članka 85. Ustava RH i članka 172. u svezi s člankom 190 Poslovnika Hrvatskog sabora. Prigodom rasprave o ovoj točki Dnevnog reda primjenjuju se odredbe Poslovnika koje se odnose na drugo čitanje zakona. Amandmani se mogu podnositi do kraja rasprave temeljem članka 197. Poslovnika Hrvatskog sabora. Raspravu su proveli Odbor za zakonodavstvo, Odbor za rad, mirovinski sustav i socijalno partnerstvo. Pozivam predstavnika predlagatelja, gospođu Majdu Burić državnu tajnicu da da dodatno obrazloženje prijedloga zakona. Izvolite. Dakle, pred nama je Konačni prijedlog Zakona o izmjenama i dopuni Zakona o središnjem registru osiguranika. Dakle, središnji registar osiguranika ili REGOS javna je ustanova zadužena prije svega za vođenje jedinstvenog računovodstva osobnih računa članova obaveznih mirovinskih fondova. Važećim Zakonom o središnjem registru osiguranika uređen je pravni položaj te ustave, tijela, poslovanje ovlasti i poslovi iz djelokruga REGOS-a, način vođenja registra, izvješćivanje i korištenje podataka iz registra te druga pitanja koja su značajna za poslovanje REGOS-a. Međutim jedan od osnovnih problema koji se pojavljuje u vezi s poslovanjem te ustanove jest upravo gomilanje sredstava na privremenom računu zbog čega se uplate ne mogu povezati sa zaduženjima i sredstva ostaju na privremenom računu, umjesto da se prosljeđuju na naše osobne račune članova obaveznih mirovinskih fondova, a tamo im je zaista i mjesto. Nacrtom Konačnog prijedloga Zakona o izmjenama i dopuni Zakona o REGOS-u predlaže se proširiti ovlast REGOS-a i to da provede raspored po osiguranicima tih nepovezanih uplata doprinosa za mirovinsko osiguranje temeljem individualne kapitalizirane štednje i to u točno određenim i specifičnim okolnostima, što će u konačnici rezultirati smanjivanjem nepovezanih uplata evidentiranih na privremenom računu i većim iznosom sredstava na osobnim računima. Osim toga, valja naglasiti da je udio nepovezanih uplata svega 0,46% od ukupno uplaćenih doprinosa II. stupa, međutim bez obzira što je to nizak postotak, taj iznos svejedno opterećuje privremeni računa REGOS-a, a kako je osnovna namjena tih sredstava kao što sam i rekla da budu proslijeđena na naše osobne račune, potrebno je dati dodatnu ovlast REGOS-u za postupanje u tim situacijama kako bi to bilo omogućeno. Osim toga prijedlogom zakona se proširuje i namjena sredstava od naknada koju REGOS zaračunava obaveznim mirovinskim društvima za obavljanje aktivnosti vezanih uz vođenje jedinstvenog računovodstva osobnih članova mirovinskih fondova i na druge aktivnosti i poslove REGOS-a koji su u vezi sa vođenjem jedinstvenog računovodstva osobnih računa. Također se pojednostavljuje i procedura donošenja statuta REGOS-a i ti na način da nije više potrebna prethodna suglasnost Vlade RH već se propisuje da statut donosi upravno vijeće a potvrđuje Vlada RH. Za provedbu predloženoga zakona nije potrebno osigurati nikakva dodatna sredstva u državnom proračunu RH a u odnosu na tekst prijedlog zakona, tekst konačnog prijedloga zakona razlikuje se isključivo u preciziranju članka 7. stavka 2. kojim pravilnik o povezivanju podataka o doprinosima za obavezna mirovinska osiguranja u skladu sa odredbama ovoga zakona, usklađuje ministar nadležan za mirovinski sustav uz prethodnu suglasnost ministra nadležnog za financije.

Želi li možda izvjestitelj odbora uzeti riječ? Otvaram raspravu. U ime Kluba zastupnika HDZ-a poštovani kolega Mladen Karlić, izvolite. Hvala potpredsjedniče Hrvatskog sabora. Poštovana državna tajnice, cijenjena ravnateljice REGOS-a, poštovane kolegice i kolege. Evo pred nama je već drugi put znači sad Konačni prijedlog zakona o izmjenama i dopuni Zakona o središnjem registru osiguranika kojim se želi riješiti ovaj problem koji se možda ne čini veliki ako uzmete u obzir da je samo 0,46% ukupno uplaćenih doprinosa ostalo nepovezano ali kad znamo da se tu radi oko 294 milijuna kuna i to sredstava koja su od nekoga od nas odnosno ili od onih ljudi koji su možda pred mirovinom ili trebaju otići u mirovinu, naravno da je to jedan veliki problem i zapravo važno za po zadatak i cilj REGOS-a da to što prije riješi i da zapravo stavi na račune onih osiguranika čiji su zapravo to sredstva i koja su zapravo njihovi isplatitelji odnosno tvrtke, pravne osobe trebale uplatiti i proslijediti na njihov račun a odnosi se na sredstva doprinosa uplaćenih u 2. mirovinski stup da bi se proslijedilo u obavezne mirovinske fondove i evidentiralo na osobnim računima osiguranika što je izuzetno važno u ovome procesu da bi došli do svojih sredstava, svoje mirovine u onom iznosu koji su zapravo ljudi i zaslužili. Zato je evo i važno da se ovim prijedlogom koji smo već sve i u prvom čitanju i obrazlagali odnosno i prihvatili najvećim djelom, … [[Govornik se ne razumije.]] procedura donošenja statuta, da se ne traži suglasnost Vlade RH, da se predložiti proširiti namjenu sredstava od naknada koje REGOS računa u obveznim mirovinskim društvima a da bi se ona iskoristila za pojedine aktivnosti a to su posebno administrativne i tehničke potpore, održavanje financijskog sustava i sl. i tako zapravo olakšali, ubrzali da bi rad bio što kvalitetniji i da bu ova sredstva koja su sada na ovome zajedničkom računu zapravo što prije proslijedila na svaki osobni račun. Evo u tom smislu naravno i klub HDZ-a će prihvatiti i glasati naravno za ovaj konačni prijedlog zakona. Zahvaljujem poštovanom kolegi Karliću. Slijedeća rasprava u ime Kluba zastupnika GLAS-a i HSU-a poštovani kolega Silvano Hrelja, izvolite. Poštovani gospodine potpredsjedniče, poštovana državna tajnice sa suradnicom. To je jedan od onih zakona gdje je bilo primjedbi u prvom čitanju onih koje u Saboru ne bi smjelo biti, nego bi predlagatelji trebali i tome voditi računa da ne gube puno vremena i energije kroz dva čitanja jer dalo bi se opravdat da je ovo moglo ići u hitnom postupku s obzirom da se radi o tehničkim izmjenama odnosno izmjenama koje omogućavaju bržu i veću funkcionalnost ali nije na nama da mi određuje Vladi u koliko čitanja će, nama je da odradimo posao i s time u drugome čitanju nemamo baš što previše reći u odnosu na ono što smo rekli u prvom čitanje, dakle ništa se bitno nije promijenilo do drugog čitanja. U prvom čitanju klub GLAS-a i HSU-a je podržao ovaj prijedlog zakona, podržat će ga i u drugom čitanju, samo imam potrebu reći da ne bi ponavljao uopće ovo što je kolega Karlić rekao jer to je suština onoga što treba reći u ovom zakonu, samo želim reći jednu svoju želju da REGOS ovlada tehnikama obavještavanja korisnika, što oni to imaju na izboru odnosno kako se mogu opredijeliti za koji fond a ne da se po drugim zakonima, da ih neko drugi raspoređuje u fondove. Jako je bitno da se ljude na neki način makar to bilo dosadno obavještava koja su njihova prava i da oni donose odluke o tome u kom će fondu štedjeti za mirovinu kroz kapitaliziranu štednju u 2. mirovinskom stupu. Ja se nadam da će se i u REGOS-u i u nadležnom ministarstvu u tome potruditi i da što više građani dobiju kvalitetne informacije da oni odlučuje a ne da netko umjesto njih odlučuje. Prelazimo na slijedeću raspravu u ime Kluba zastupnika HNS-a poštovana kolegica Božica Makar, izvolite. Uvažena državna tajnice sa suradnicom, kolegice i kolege. Radi se o jednom doista tehničkom Zakonu. Međutim, to je zakon koji se tiče kako nas osiguranika, tako se tiče i obveznika uplate, odnosno naših gospodarstvenika i ono na što sam se ja u ime kluba i u prvom čitanju osvrnula je zapravo pojednostavljenje nekih stvari zbog kojih su se događale ovakve nepovezane uplate, odnosno tako velik broj nepovezanih uplata. Naime, ako pogledamo da se radi o 0,46% ne izgleda puno, međutim, ako uzmemo da je to 16 godina uplate, od 2002. da je to 290 milijuna neraspoređeno, odnosno na privremenom računu, radi se o velikom iznosu. Da smo svi osjetljivi kad se radi o nama, o našim novcima i to je točno. Zato pozdravljamo ovaj Zakon, odnosno dodjeljivanje većih ovlasti REGOS-u da će on sad imati mogućnost povezivati te nepovezane uplate. Naime, zbog čega ima tako velik broj nepovezanih uplata? Radi se o velikom broju nepovezanih uplata, ne o velikim iznosima, već o velikom broju obveznika i to u pravilu, što sam naglasila i u prvom čitanju, kod zatvaranja kamata, odnosno kod onog SNU obrazaca koji ne dozvoljavaju prije slanja JOPPD obrasca ili prije RESEN obrasca po osiguranicima pojedinačna zatvaranja. Sve će se riješiti ako sad u ovom dijelu kao što je ovlašteni REGOS će to napraviti jer tu se radi stvarno o onim malima koji sami vrše obračun za svoja 2-3 zaposlenika za povremeno zaposlene i to i kad na vrijeme ne uplate, imaju obvezu od kunu, dvije, tri za kamate i to se vuče. I sad imate puno takvih i upravo zbog toga to dolazi. Međutim, radi se i o velikim iznosima gdje nisu dostavljene, pa imamo i taj dio, ali u ime kluba kad sam u prvom čitanju imala raspravu, upravo sam mislila na taj dio. To ćemo riješiti. I ovo također je sve ostalo normalno što se rješava s time da smo već i preduhitrili neke stvari, a to je da smo ovlastili provesti raspored nepovezanih uplata doprinosa za mirovinsko osiguranje drugi stup, odnosno temeljem individualizirane kapitalizirane štednje starijih od 6 godina za obveznika plaćanja koji je imao status osiguranika temeljem obavljanja samostalne djelatnosti. Naime, obaveza dostava JOPPD obrasca samostalno za njih je od 1.1.2016. Inače je prije to zaduženje direktno vršila Porezna uprava, tako da će tek 2022. oni doći u tu situaciju, ali dobro je da se i to predvidi da ne trebamo još posebno to rješavati.

Slijedeća rasprava, poštovani kolega Gordan Maras. Nema ga. Završna riječ, u ime predlagatelja poštovana državna tajnica Majda Burić, izvolite. Zahvaljujem. Dakle, vezano uz ove rasprave, voljela bih istaknuti da je financijska pismenost jedna od ključnih u rješavanju ove problematike. Znamo i sami da se time bavi UNFO kao Udruga mirovinskih fondova u suradnji i sa Ministarstvom rada i mirovinskog sustava, Ministarstvom financija itd. Međutim, financijska pismenost, kad o tome govorimo, onda smatram da treba zaista biti ona uključena i u određene formalne, odnosno neformalne oblike edukacije pa i u obrazovnu reformu o kojoj smo i danas govorili strukovnih škola i ostalih segmenata koji se na to odnose. Što se tiče REGOS-a i odabira mirovinskih fondova od strane osoba koje to biraju, da, točno je da svega 2% građana je iskoristilo pravo izbora mirovinskog fonda, a 97-98% jest onih koji su svrstani u određenu kategoriju, u B kategoriju od strane REGOS-a. S obzirom na te podatke, tim je više jasno zbog čega nam je potrebna financijska pismenost i njezino intenziviranje u društvu, školstvu itd. Što se tiče aktivnosti REGOS-a koje provodi, jedna od njih je i ta da će uskoro svih novozaposleni koji se zapošljavaju dobiti i pisanu obavijest REGOS-a gdje će biti vrlo jasno i nedvosmisleno obaviješteni vezano uz mogućnost izbora mirovinskog fonda, a uz to vrlo skoro započeti će i mogućnost odabira mirovinskoga fonda putem e-građanina i to je ono na čemu REGOS intenzivno radi. Dakle, radi se i o promjeni kategoriji, ali i o samom odabiru mirovinskog fonda stjecanjem zaposlenja. Što se tiče situacija koje ste i sami spomenuli, a to je broj osobnih računa, odnosno mirovinskih fondova, situacija u tome segmentu, možda treba samo podsjetiti da je broj osobnih računa članova mirovinskih fondova krajem 2017. godine bio 1,84 milijuna članova, a od tog broja u A kategoriji nalazilo se najmanje članova, budući da je ona najrizičnija i najviše ulaže u dionice i u toj kategoriji je 5874 članova fondova, u B kategoriji je najviše članova i to milijun i 810 704 člana, a u kategoriji C koja je najkonzervativnija je 27 694 članova. Tako je, to su oni pred penziju, 5 godina pred penziju koji se obavezno svrstavaju u C kategoriju, referiram se na kolegu Hrelju. Dok je vezano uz to na kraju 2016. godine bilo 1,78 milijuna članova, dakle u '17. godini taj broj raste na 1,84 milijuna članova. Rast broja članova obaveznih mirovinskih fondova nastavljen je i u 2017. godini, ali i niska osviještenost članova, o čemu smo maloprije razgovarali, niska osviještenost članova vezanih uz samostalan odabir obaveznih mirovinskih fondova na što smatramo da treba i dalje upućivati i apelirati. Ukupna NETO imovina obaveznih mirovinskih fondova na dan 31. prosinca 2017. godine iznosila je skoro 92 milijarde kuna i porasla je za 7,74 milijarde kuna u odnosu na prethodnu godinu što je porast za 9,5% u godini dana. Od ukupne NETO imovine obaveznih mirovinskih fondova tek 0,64%, tj. 589 milijuna kuna čini imovina fondova kategorije A te 4,31%, odnosno 3,96 milijardi kuna je imovina fondova C kategorije. Naravno najveći dio jest upravo u B kategoriji i 95%, tj. 87,37 milijardi kuna u B kategoriji. Osim toga, smatram da treba spomenuti da na osobne račune članova obaveznih mirovinskih fondova je tijekom 2017. godine izvršeno 5,66 milijardi kuna NETO uplata, obaveznih mirovinskih doprinosa te je veća za 5,97% u odnosu na prethodnu godinu kada je izvršeno 5,34 milijardne kuna NETO uplata obaveznih mirovinskih fondova. Stup trenutno posluje 8 dobrovoljnih mirovinskih fondova u kojima je nešto manje od 300 000 članova i 19 zatvorenih dobrovoljnih fondova u kojima je 30 000 članova. Država potiče ulaganje u dobrovoljnu mirovinsku štednju, isplaćujući članovima dobrovoljnih mirovinskih fondova poticajna sredstva iz državnoga proračuna, državna poticajna sredstva iznose 15% od ukupno uplaćenog doprinosa pojedinog člana fonda u prethodnoj kalendarskoj godini, ali najviše do uloga od 5000 kn po članu fonda tijekom jedne kalendarske godine. To znači da maksimalni iznos državnog poticaja koje član fonda može ostvarit u jednoj godini iznosi 750 kn. a ukupno isplaćena državna poticajna sredstva članovima dobrovoljnih mirovinskih fondova u 15. godini iznose 49 milijuna 653 647 kn. Dakle ovako malo nekoliko informacija za koje znam da zanima sve. Još jedanput zahvaljujem na raspravi i ukoliko ima bilo kakvih pitanja, ja sam na raspolaganju. Zahvaljujem državnoj tajnici gospođi Majdi Burić. Poštovani kolega Silvano Hrelja, izvolite. Poštovana kolegice, ova replika je samo radi da budemo jako precizni je to što imamo 1,84, odnosno milijun i 840 000 osiguranika u II stupu ne znači da su to zaposleni, to su oni koji su se ikada pojavili i ne smijemo raditi grešku, dijeliti štednju sa tim brojem, nego sa onim brojem, sa prosječnim brojem kontinuirano zaposlenih obveznika II stupa i onda bi mogli govoriti o njihovoj ušteđevini u odnosu na ukupni kapital, prosječnoj ušteđevini u odnosu na ukupni kapital obveznih mirovinskih fondova. Dakle replika je samo da pojasnimo situaciju da ne bi došlo kao što uvijek dolazi do krivih izračuna.

Glasovat ćemo o ovoj točki kad se za to steknu uvjeti. Još jednom zahvaljujem državnoj tajnici gospođi Majdi Burić i ravnateljici REGOS-a gospođi Iskri Primorac na obrazloženjima Konačnog prijedloga zakona. Hvala lijepo.

Zakona o zaštiti osobnih podataka. Raspravu je proveo nadležni Odbor za informiranje, informatizaciju i medije. Pozivam predstavnicu Vlade RH, državnu tajnicu Katicu Prpić da nam da dodatno obrazloženje prijedloga. Izvolite. Poštovani saborske zastupnice i saborski zastupnici. Zakonom o zaštiti osobnih podataka propisano je da radom Agencije za zaštitu osobnih podataka rukovodi Ravnatelj kojeg na prijedlog Vlade RH imenuje i razrješava Hrvatski sabor. Također je propisano da Ravnatelja agencije imenuje na 4 godine i može biti ponovno imenovan. Obzirom da dosadašnji ravnatelj Agencije za zaštitu osobnih podataka ističe mandat, predlaže se donošenje odluke o razrješenju ravnatelja Agencije za zaštitu osobnih podataka radi isteka mandata. Ujedno se radi osiguravanja kontinuiteta rada agencije i vodeći računa o odredbama Prijedloga zakona o provedbi opće uredbe o zaštiti podataka koji je u proceduri donošenja u Hrvatskom saboru predlaže se dosadašnji ravnatelj Agencije za zaštitu osobnih podataka gospodin Anto Rajkovića, imenuje se ravnateljem Agencije za zaštitu osobnih podataka. Stupanjem na snagu navedenog zakona prestat će važiti Zakon o zaštiti osobnih podataka, a prijelaznim i završnim odredbama tog prijedloga zakona predviđeno je da će osoba koja je zatečena na dužnosti ravnatelja Agencije za zaštitu osobnih podataka na dan stupanja na snagu tog zakona nastaviti obnašati dužnost ravnatelja do imenovanja novoga ravnatelja agencije.

Žele li možda izvjestitelji odbora uzeti riječ? Otvaram raspravu. Izvolite.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 Pred nama se nalazi točka dnevnog reda Prijedlog odluke o razrješenju ravnatelja Agencije za zaštitu osobnih podataka kao i odluka o imenovanju Ante Rajkovića za ravnatelja Agencije za zaštitu osobnih podataka. Sukladno Zakonu o zaštiti osobnih podataka ravnatelj agencije imenuje se na mandat od četiri godine te može biti ponovno biran. Kako je dosadašnjem ravnatelju Agencije za zaštitu osobnih podataka istekao mandat 11. travnja 2018. godine Vlada RH na sjednici održanoj 10. travnja 2018. godine utvrdila Prijedlog odluke o razrješenju ravnatelja Agencije za zaštitu osobnih podataka radi isteka mandata. Jednako tako donesen je i novi Prijedlog odluke o imenovanju ravnatelja Agencije za zaštitu osobnih podataka.

Prelazimo na sljedeću raspravu. Nema ga. Poštovani kolega Gordan Maras. Nema ga. Zaključujem raspravu. Zahvaljujem se državnoj tajnici gospođi Katici Prpić na obrazloženju prijedloga. Sada određujem stanku do 14 sati i 15 min.